Poštovane kolegice i kolege, budući da su nam se predlagači pojavili, mi ćemo nastaviti sa radom ali prije toga ćemo pozdraviti najprije na diplomatskoj galeriji Izaslanstvo Parlamentarne komisije za gospodarski razvoj, infrastrukturu, industriju i regionalni razvoj Republike Kosovo. [[Pljesak.]] A sada na drugoj galeriji ćemo pozdraviti isto tako učenice i učenike Strojarsko tehničke škole Frana Bošnjakovića iz Zagreba. [[Pljesak.]] I kao što sam ja već prije pročitao mi ćemo početi, odnosno nastaviti sa: - Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznene evidencije i rehabilitacije, prvo čitanje, P.Z. br. 533; Predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e Predlagatelj je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

Vidim kolegu Branimira Bunjca koji je već za govornicom, pa izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovani gosti. Mi danas dakle započinjemo raspravu o prijedlogu Živoga zida o znači načinu evidencije i rehabilitacije počinitelja kaznenih djela koji je u svojoj osnovi dio jednoga širega, dakle jedne šire platforme zaštite djece od zla koje se naziva pedofilija. Znači ovdje se radi ustvari o više zakona koje smo predložili a ovo je samo dakle jedan od njih. Dakle prije nego što uopće započnemo ovu raspravu a važno je naglasiti da smo uporište za pokretanje ove inicijative pronašli tamo gdje je to i najbolje pronaći dakle u samom Ustavu, u točci 65. Ustava alineja 1. koja jasno kaže, citiram: „Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe. Znači dužnost je svih. Pa ako je dužnost svih, onda je dakle dužnost i nas, usudio bih se reći prije svega nas koji predstavljamo zakonodavnu vlast u RH. Stanje po pitanju pedofilije je u Hrvatskoj vrlo teško i za to je dovoljno pročitati izvješće pravobraniteljice za djecu od prošle godine i izvješće koje će biti upravo sutra na dnevnom redu, vjerujem da će se mnoge stvari iz današnje rasprave tamo ponovno čuti a ja ću samo kratko citirati što kaže dakle sama pravobraniteljica. Hrvatska nema izgrađen kvalitetni i efikasni sustav zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Nedostaje sustav potpore žrtvi spolnoga nasilja kako bi se pravovremeno pružila pomoć i odgovarajući tretman da bi lakše prebrodila traumatska iskustva. Pravosudni sustav nije prilagođen djeci žrtvama te potencijalno ugrožava dijete od ponovne traumatizacije. Sudska praksa je neujednačena kako u odnosu na tretman žrtve u postupku tako i u odnosu na kažnjavanje počinitelja spolnog nasilja nad djetetom, nedostatna edukacija i super vizija stručnjaka. Nema uspostavljenog efikasnog nadzora počinitelja po izdržanoj kazni. Ponavljam, nema uspostavljenog efikasnog nadzora počinitelja po izdržanoj kazni. Prevencija nije sustavno organizirana i preventivni programi nisu dostupni svoj djeci pod jednakim uvjetima. Znači ovo je mišljenje pravobraniteljice za djecu, znači osobe koja se bavi ovim pitanjem 365 dana u godini i za to prima plaću. S obzirom na ove napomene, komentare i sugestije, mi u Živom zidu znači ovom izmjenom zakona pokrećemo postupak da se registar počinitelja kaznenih djela pedofilije javno obznani odnosno da bude javno dostupan. To je glavna i osnovna izmjena ovoga prijedloga zakona. Znači ono što smo mi predvidjeli, predvidjeli smo da registar pedofila koji već postoji bude javno dostupan. Jer na ovaj način na koji sada on dakle egzistira a to je da nitko ne može do njega pristupiti, odnosno može pristupiti vrlo teško, on jednostavno ne ispunjava svoju funkciju. Znači u Hrvatskoj je situacija takva da imamo registriranih oko 1400 pedofila od čega je oko 95% muškaraca, muškaraca i samo jedan manji broj žena, par desetina njih. I važno je napomenuti da jedan dobar dio tih ljudi koji su registrirani su stranci. Znači to su strani državljani koji često ne samo da mogu slobodno šetati bez ikakvoga nadzora nego što je najzanimljivije od svega imaju pravo raditi s djecom. Znači imaju pravo raditi s djecom. Jedan samo primjer, npr. ako se netko želi zaposliti u sportskom klubu gdje se radi s djecom, s maloljetnicima itd., on jedino što mora pokazati, mora pokazati svoju diplomu. On ne mora čak pokazati niti famoznu potvrdu o nekažnjavanju, koju inače se pokazuje za sva radna mjesta, čak evo i za Sabor a kamoli da bi morao reći da se nalazi u registru pedofila. Štoviše, ako bi recimo sportski klub od pedofila tražio uvid u registar on mora dobiti od te od te osobe suglasnost, znači od te osobe mora dobiti suglasnost da se provjeri u registru. I normalno da takva osoba nikad neće dati suglasnost i samim time, samim time neće se znati opasnost koja prijeti dakle djeci. Taj registar koji dakle postoji u većini država je, u nekim državama dakle manje ili više recimo to tako zatvoren a u nekim državama je otvoren i mi se zalažemo da slijedimo primjer država koje su taj registar dakle učinile javno dostupnim a to su prije svega SAD, Poljska, Češka, Rusija i neke druge zemlje. Evo recimo u Republici Srpskoj koju smatramo da je zaostala recimo za nama jer ne uživa ove predivne blagodati EU, integracije itd., tamo je obavezna provjera u registar pedofila svakoga zaposlenika. Ne samo da je obavezna provjera nego svaka osoba na tome registru mora se jednom godišnje prijavljivati policiji i mora prijaviti bilo kakvo putovanje, 10 godina po izdržanoj kazni sa točnom rutom kretanja. Znači ako netko iz Banjaluke, ne znam želi putovati u Prijedor on mora točno reći gdje će se nalaziti u kojem trenutku, kod koga, što će tamo raditi i u kojem vremenskom roku. Čak i jedna Srbija, koja također nije članica EU ima jedan poseban zakon koji je od hrvatskoga radikalniji barem 5x i što je najbitnije efikasniji. Ne samo da se ti registri u tim državama koje sam spomenuo da su javno dostupni nego se u nekim državama provodi čak kemijska kastracija pedofila. U Poljskoj primjerice imate čak javno dostupan registar silovatelja. Znači ne samo pedofila nego i Ja sam sudjelujući u raspravi na odborima slušao što govori Vlada, Vlada kaže nemamo mi pravo objavljivati bilo čija imena i prezimena u negativnom kontekstu. A ista ta Vlada ima primjerice javni registar poreznih dužnika. E kad je čovjek dužan 7 tisuća kuna na poreznoj upravi tada se, javno ga se objavi i javno ga se sramoti i javno se poziva sve ljude da ga izbjegavaju a kada čovjek počini strašni, 100x strašniji zločin pedofilije tada ga treba zaštiti, njegove osobne podatke i brinuti se o njemu, joj siroče, da ga ne bi netko slučajno krivo pogledao. A situacija je strašna, prestrašna. Evo uzmimo samo novinske naslove u 2019., ja sam ih na sunce isprintao, prvo što mi je google tražilica izbacila. Evo, 12. veljače 2019. 60.-godišnjak punih godinu dana spolno zlostavljamo djevojčicu na otoku naše županije. Evo, dalje, pedofil iz Rijeke 4 godine zlostavljao djevojčicu, silovao ju je kada je dolazila na školske praznike i sve snimao. Osuđen pedofil iz okolice Ludbrega, 21. siječnja 2019. godine, vozio je curice na vjeronauk te ih potom neprilično dirao.

16.4.2019., znači prije 3 tjedna, muškarac u Kaštelima i sam otac troje djece, spolno zlostavljao djevojčice, najmlađa žrtva imala je 6 godina. On je sam 55.-godišnjak, znači zlostavljao je 8 djevojčica i na kraju je dobio kaznu 1 godinu i 10 mjeseci zatvora. Dalje, imamo ovdje slučaj, pedofil iz hrvatske misije u Munchenu, silovao je djevojčicu al neće ići u zatvor jer ona zbog svog psihičkog stana nije sposobna svjedočiti na sudu. Znači n a dnevnoj bazi imamo slučajeve koji su šokantni, koji ruše znači ljudska bića u njegovoj najosjetljivijoj dobi, ljudska bića koja nakon toga imaju traume dok god su živa, koja možda čak i sami danas sutra postaju zlostavljači zbog recimo to tako PTSP-a koji trpe a s druge strane imamo sustav koji štiti počinitelje kaznenih djela i uopće ih u biti ne kažnjava. Za više od 50% slučajeva kaznenog djela pedofilije izriče se uvjetna kazna, izriče se uvjetna kazna. A ono nešto malo što se osudi, osudi se dakle na 10 mjeseci, na godinu dana, na dobrotvorni rad itd., znači ti ljudi u biti ovoga dobivaju poruku da to što su radili da to u biti im se čak na neki način isplatilo, da to mogu ovoga činiti i dalje. Ne samo da oni dobivaju takvu poruku, nego je sustav napravljen tako da se većina tih pedofila vraća na mjesto zločina, ponovno žive u istoj ulici, ponovno žive u istome gradu, ponovno žive u istome stanu sa svojom žrtvom. Da li možete razumjeti da ako imamo 1.400 registriranih pedofila, koliko ih još postoji neregistriranih, jer je stvar u tome da se žrtve vrlo rijetko usuđuju uopće to prijaviti. Znači, možemo pretpostaviti da je ta brojka daleko veća nego što točno znamo. Da li ste svjesni da ti pedofili često su vaši susjedi, susjedi vaših, vaše djece, vaših unuka, da ste u biti i sami ljudi i mi sami ustvari danas, sutra potencijalna meta. Tu je isto tako vrlo važno naglasiti stanje u društvu općenito, znači ulogu medija koji često ne samo da te zločine nedovoljno osuđuju nego ih na neki način i potiču, jer vi ćete često ne znam kad otvorite neke portale, naslovnice novina itd., čitati o tim pedofilskim sklonostima kao o nečemu prihvatljivom, kao o nečemu što je bizarno ali se ipak može prihvatiti. Normalno da podsjećam da se ispod svih tih novinskih članaka na svim tim portalima često dopušta komentiranje i to postaje upravo na neki način sjecište takvih osoba koje onda svojim komentarima na neki način svemu tomu daju legitimitet. Evo imamo recimo ovdje jedan portal, portal je dakle za mlade, nosi ime Tin 385, znači predviđen je za maloljetnika i sad pogledajte koja je glavna vijest na tom portalu, 12-to godišnja djevojčica udala se za 65-to godišnjaka. Znači nekakvi mediji zbog par klikova zbog nekakve viralnosti prikazuju ovakve vijesti na portalu koji je namijenjen dakle, isključivo djeci. Ili imate recimo evo na NOVOJ TV, imate vijest isto tako istaknuta na početku portala, baka se zaljubila u svog 26 godišnjeg unuka s o kojim očekuje dijete koje će im roditi surogat majka. I to je glavna vijest.

Šta je tu još jedan osobit problem koji možda čak i na neki način ovoga koči cijelu priču, a to je problem što ima jako puno zlostavljača među svećenstvom, što je upravo prestrašno i upravo su ti svećenici pedofili oni koji su najmanje kažnjeni od svih. Što je upravo nevjerojatno, nevjerojatno. Dakle, da osoba koja se predstavlja ko moralni autoritet u društvu, štoviše kao predstavnik Boga čini takve prestrašne zločine i onda još na kraju po nekakvomu ne znam kojem međunarodnom ugovoru, zakonu, pravilu itd., uopće ne biva kažnjen. To su ti elementi koji ruše društvo u cjelini, koji gdje ljudi gube povjerenje u apsolutno sve, ne samo u Hrvatski sabor ne samo u Vladu, ne znam DORH i Ministarstvo pravosuđa, nego gube povjerenje čak i u religiju u crkvu. Nemaju više utočište nigdje. Evo, voditelj župnog dvora u Šibeniku zlostavljao trojicu dječaka, počinio 9 kaznenih djela, priveden ali je ubrzo nakon toga pušten na slobodu, citiram medijske natpise. Splitski fratar zlostavljao dječake, pušten na slobodu, slučaj otišao u zastaru, svećenik Nedeljko Jovanov 20 godina zlostavljao djecu, nije bio niti jedan dan u zatvoru, kazna umirovljen je, jel to kazna?

Razmislite malo o tome. I dobro je i hvala bogu da se pojavio barem ovaj sada Papa Franjo, koji je pokrenuo kampanju protiv toga i koji jasno i otvoreno kaže, citiram, da je pedofilija jedan od najgnusnijih i najgorih mogućih zločina. Koji uporno traži, jedan da se svi svećenici pedofili trajno uklone iz službe, drugo da se svi svećenici obavezno moraju susresti sa žrtvama pedofilije, odnosno Obavezan susret obavezno uklanjanje, štoviše upravo u veljači ove godine znači prije 2 mjeseca znači u Vatikanu je sazvan sastanak predsjednika svih biskupskih konferencija sa ciljem, jedinim ciljem zaštite djece. I na tomu sastanku je zaključeno nešto vrlo bitno što vam želim sada prenijeti, a to je 1. da šutnja više nije prihvatljiva, da je šutnja primitivni mehanizam koji više ne smije postojati, da treba razbiti kodeks šutnje jer je šutnja sudioništvo u zločinu, sudioništvo u zločinu.

I sada je bitno da svatko od nas razmisli koju stranu će odabrati, svijetlu ili tamnu, zločin ili pravednost, djecu ili pedofile. Ne možete jedne i druge, ne možete sada reći ja ću štiti prava djece i štiti ću prava pedofila i biti će vuk sit i ovce na broju. Ne može, morate odlučiti na čijoj ste strani, izaberite. Mi u Živom zidu smo odabrali a sada ćemo čuti predstavnika Vlada što je on odabrao. I dobro je da hrvatska javnost čuje njihove argumente a znamo unaprijed da će se tome protiviti jer su čak i benigni, mlaki zakon koji je predlagala zastupnica parlamentarne većina koja ovdje sjedi usporavali, razvodnili, otezali i suprotstavljali ... [[Govornik se ne razumije.]] a onda si možete misliti tek kakav će imati odnos prema nečemu što predlaže oporba. Ono što će pokušati naravno Vlada isto tako istaknuti kao neki argument je da je ovaj zakon u suprotnosti sa nekakvim pravilima EU, duhom EU, ne znam kakvog imamo tog duha i svjetiljke, ne znam, to što cijelo vrijeme spominje iako ja ne znam što je to, međutim, ja ću im odmah i taj argument izbiti iz ruke jer ovdje je direktiva Europskog parlamenta, tog divnog parlamenta kojemu se klanjaju pojedince stranke, direktiva znači od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. I ovdje imamo jasno članak 43. koji kaže: „Za pristup evidencijama pedofila trebaju vrijediti ograničenja u skladu sa nacionalnim ustavnim načelima.“ Nigdje ne piše da se moraju slijediti bilo kakva druga pravila osim naših vlastitih pravila. A ako slijedimo ta naša ustavna načela koja sam spomenuo odmah u samom uvodu, pa ustavno načelo je gospodo draga članak 65. dužnost je svih da štite djecu. Što ćete poduzeti? Ponovno ćete slijegati ramenima.

A ponavljam još jednom da bi se u potpunosti otklonio potrebno je usvojiti i više zakonskih prijedloga, više izmjena zakona i provesti općenito reforme u društvu. Uvaženi kolega Bunjac, upravo zakon koji smo mi predali u proceduru služi tome da svatko pokaže pravo lice, da svatko u ovom Saboru pokaže želi li prikrivati pedofile ili ih želi razotkrivati. Moja je želja da parlamentarna većina podrži naš prijedlog izmjena zakona i da konačno registar pedofila bude javan kako bi javnost mogla znati tko su ti ljudi. U trenutnom sustavu se imena pedofila štite i na taj način se zapravo štiti prvenstveno njih. Smatramo da bi cijeli proces, odnosno da tako kažem taj registar treba biti puno transparentniji kako bi se među ostalom poslala i javna poruka o neprihvatljivosti takvog ponašanja. Znači imamo popis koji nema funkciju, to je svima jasno, znači jednostavno popis koji je mrtvo slovo na papiru.

Odgovor je posve logičan, vjerojatno bi se smanjio jer bi se oni ljudi koji čine ta kaznena djela osjećali zastrašenim. I pet puta bi razmislili da li bi se u nešto takvo upuštali ili ne. Pa ako je sam taj cilj dakle dohvatljiv i razuman pa onda nema razloga da se jedan takav zakon odbije.

I mi ne smijemo šutjeti, pogotovo kada je riječ o zločinu i to kada je riječ o zločinu prema djetetu pa i prema drugim ranjivim skupinama. I žalosno je da se reagira tek kada se dogodi zločin ili kada se ponovi zločin ili prema djetetu ili prema nekoj drugoj ranjivoj skupini i da se reagira tek kad to javno obznane mediji. A evo vidimo ovdje i pravobraniteljica za djecu upućuje da postoje tu problemi, da postoje neujednačena sudska praksa i da postoji jedno postupanje prema počiniocima ovakvih djela koja nije dobro. Vlada odbija vaš prijedlog zakona ali nešto se mora dogoditi da bi zaštitili djecu i sve ranjive skupine.

Znači vi ističete jedan vrlo zanimljiv detalj a taj je da ustvari mi imamo recimo to tako serijske pedofile, recidiviste, evo ima jedan članak u novinama gdje jedna osoba 53 djece zlostavljala, 53. I sad vi mislite da će netko tko je 53 puta počinio jedan te isti zločin stati. Mislite da će ga ovaj tajni registar Ministarstva pravosuđa na neki način priječiti da to čini i dalje? Znači to, tu se najčešće radi znači o osobama koje jednostavno se ne mogu zaustaviti ni na koji drugi način osim nažalost represijom. Ja sam protivnik represije i mi u Živom zidu nismo za bilo kakvo nasilje ali ponavljam još jednom, ako netko 53 puta pređe granicu onda nema drugoga puta. Poštovani kolega Bunjac i na odboru na kojem sam bio pružio sam podršku ne samo ovom vašem prijedlogu nego činjenici da se uopće potiče rasprava znači o ovom važnom problemu o kojem cjelokupno društvo a i mi ovdje u Hrvatskom saboru trebamo posvetiti pozornost i tražiti najbolja rješenja kako u potpunosti ako je moguće iskorijeniti to zlo koje se događa u našem društvu. I mogao bih se složiti sa kolegom iz HSS-a ako Vlada već, i to sam rekao na samom odboru, ako Vlada ne prihvaća ovaj prijedlog, smatra da možda se ide protiv određenih ustavnih načela, da je možda trebalo obuhvatiti i neke druge kategorije, da bi onda Vlada sama trebala predložiti nekakva rješenja kako bi se što snažnije obračunali sa tim zlom pedofilije. I ja mislim da je to u interesu svih nas ovdje saborskih zastupnika a vjerujem da je to interes i potpredsjednika Sabora i vladajuće veličine a i predstavnika Vlade. Pa ja samo ne bih htio, zaista ne bih htio vjerovati da Vlada ovakvim svojim odnosom prema ovom problemu želi nekoga zaštiti. Znači ja samo to, evo nadam se da to nije istina da se pokušavaju možda neki pojedinci jednostavno ostaviti s druge strane zakona i da se prema njima ima tolerancija itd. Ali ponavljam još jednom, jako me brine to što su oni, dakle ne dozvoljavaju ni svojim vlastitim zastupnicima da se ovim pitanjem pozabave na ozbiljniji i efikasniji način.

Ne. Želi li predsjednik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da.

Poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle imam potrebu u ime Vlade iznijeti naš stav, vi ste na neki način već čuli od predlagatelja da smo mi bili po odborima saborskim gdje se raspravljalo o ovom njihovom zakonskom prijedlogu. I iznijeli smo stav da je ovakva zakonska inicijativa u ovoj konkretnoj materiji, Vladi neprihvatljiva i mi ćemo, odnosno kroz moj istup sugeriramo Saboru da ne prihvati ovo zakonsko rješenje. Dakle, ono što bih ja u bitnom želio reći a to je da je i predstavnik predlagatelja, uvaženi zastupnik Bunjac u svom izlaganju koje je trajalo više od 20 minuta, gotovo da i nije spominjao ono što on predlaže nego je govorio na jedan medijski popularan način o tome kako je valjda on jedini u ime predlagatelja taj koji želi snažnije kroz kazneno pravni okvir štititi djecu kao žrtve nasilnika. Jednostavno radi hrvatske javnosti a i radi vas koji ćete odlučivati o ovom zakonskom prijedlogu ja imam potrebu reći a ne bih vama trebalo biti nepoznato da je ova Vlada čini mi se skupa sa svima vama, prošle godine, dakle koncem godine donijela dosta opsežne izmjene Kaznenog zakona sa posebnim naglaskom na glavu koja regulira zaštitu djece kao žrtava seksualnog nasilja. Dakle to je odnos ove Vlade, to je odnos ovog Parlamenta, to je odnos svih stranaka koje su glasovale za te zakonske izmjene a ja bih rekao i odnos kompletnog hrvatskog društva prema načinu, prema snazi kojom treba štiti djecu kao žrtve seksualnog nasilja. Moram naglasiti, dakle mi smo te prigode podigli sve minimalno zapriječene kazne, ali i sve digli smo sve maksimalne zapriječene kazne, za kaznena djela gdje su djeca žrtve seksualnog nasilja, nasilja. Važno je želim da to svi čujete da smo mi tada uz vašu pomoć i mislim da je kompletan sabor bio za takvo rješenje uveli nezastarijevanje kaznenih djela gdje su djeca žrtve zlostavljanja, dakle seksualnog zlostavljanja na način da smo donijeli izmjenu zakona da se za najteže oblike kaznenih djela gdje se pojavljuju djeca kao žrtve seksualnog nasilja, nema zastare. Poštovana gospodo mi smo tada skupa sa vama donijeli promjenu zakonu u kojoj smo uveli dugotrajnu kaznu zatvora za teške oblike nasilja nad djecom kad su djeca žrtve seksualnog nasilja. Evo, to je nešto što imam potrebu iznijeti kao predstavnik Vlade, radi vas, radi znanja svih nas, ali i radi hrvatske javnosti. Što se tiče ove inicijative, dakle ona se jednostavno svodi na jednu jedinu rečenicu, dakle taj zakonski tekstu u jednoj jedinoj rečenici to je prijedlog zakona, traži da se u Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, taj ne registar, nego ti podaci koji se vode u kaznenoj evidenciji, koji vodi Ministarstvo pravosuđa budu javno dostupni. Moram vam reći, ali i hrvatskoj javnosti ukratko kakav je sada režim. Dakle, ti podaci su dostupni onima koji se bave sprječavanjem kriminala, oni su dostupni izravno, sudovima, državnim odvjetništvima i policiji koja je u funkciji sprječavanja takvog kriminala. Dakle, rješenje zakonsko koje bi išle, išla na ovom tragu da to bude javno dostupno jednostavno ustavno pravno nisu prihvatljiva. Mi se kao država, kao društvo imamo svoj poredak pravni koji ne trpi ja bih rekao incidente, to je jedan harmonični pravni poredak na čijem je vrhu Ustav, dakle Ustav u svom 3. članku gdje se govori o načelima, a ne u 61. članku koji je zastupnik Bunjac spominjao, dakle gdje se govori o načelima, govori se o nečemu što je standard modernih demokracija, a to je vladavina prava. Vladavina prava jedna od značajki vladavine prava je zakonitost. Dakle, poštivanje načela ustavnih i zakonskih. Ne možemo mi, a da nemamo ozbiljne zamjerke izdvojiti jednu skupinu u potpuno poseban režim u odnosu na sve druge ljude koji su osuđeni za druga kaznena djela i većim kaznama. Zakon, da ga kolokvijalno i kratko nazovem o pravnim posljedicama osude i rehabilitaciji, dakle on prati ja bih rekao potpuno razumljivo kriminalnu količinu, dakle zapriječena kazna je reakcija društva na povredu društvenog dobra. Iz te zapriječene kazne sudovi izvlače kada individualiziraju konkretnu kaznenu stvar, izriču sankciju. Visina sankcije određuje koliki je tijek, koliko će dugo trajati postupak rehabilitacije da se osoba može smatrati u pravnom prometu neosuđivanom. I to se ne može mijenjati jednom odredbom, a da se teško ne pogriješi prema nekim ljudima. Kada smo mi preuzeli standarde, dakle i EU i Vijeća Europe, dakle postoji niz uredbi koje smo preuzeli u naše zakonodavstvo, takvih rješenja nema u EU, mi ih također ne možemo separatno imati. Mi smo izašli iz jednog poretka prije 30 godina u kom je snažnije bio naglasak na represiju, na progonu. Mi danas imamo u Članku 1. Zakona o kaznenom postupku koji regulira postupke izricanja kazni, balans između javne potrebe da se progoni svatko tko je počinio kazneno djelo, ali i javne potrebe da se štite ljudska prava i tih ljudi kroz kazneni postupak. I ovdje smo u situaciji da bi jednu skupinu izdvojili u posebno i njih posebno tretirali.

Evo, dakle ja ništa drugo ne mogu reći osim da bi prihvaćanjem ovakvog zakonskog rješenja mi grubo narušili niz pravnih standarda i načela koja smo mi, koja je ovaj parlament prije vas i prije svih nas donosio, ali i standarde štićenja ljudskih prava koje smo prihvatili kao članica EU i članica Vijeća Europe. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepo, uvaženi tajniče osobno da ne kažem u početku, da prijedlog kolege Bunjca iz Živog zida prihvaćen objeručke jer mislim da ako bilo što tribamo štititi, tribamo štiti djecu od seksualnih zlostavljača. I vidimo te morbidne stvari koje se događaju i kroz medij što objavljivaju i ne objavljivaju i zaista sam vjerovao da vi kao tajnik koji je bio na listi, pa nekada i MOST-a, ali zadnji put ste bili na listi Živoga zida i zaista Živo zid je to govorio i ja osobno isto slažem se s tim stavom i moj klub će to podržati, ali nije mi jasno pa koji to može Ustav, koji zakoni, nadzakon više štititi ljude koji seksualno zlostavljaju djecu nego samu djecu. Pa kolega Bunjac je nabrojio države koje imaju javni registar, otvoren registar.

Pa uvaženi zastupniče Bulj, dakle mislim mi se znamo i meni je jasan vaš naših pristupa, dakle ja sam govorio ovdje 10-ak minuta i rekao sam kakav je stav Vlade u pogledu štićenja djece kao žrtava kao seksualnog nasilja. Dakle, taj pokušaj da vi to izvrćete, to je vaša stvar, mislim da je hrvatska javnost već zna vaš stil istupanja, dakle rekao sam, mi smo izmijenili zakon i snažno u kampanji skupa sa ovim Parlamentom, skupa sa nit nevladinih udrugama u zadnjim izmjenama KZ-a, snažno zaštitili djecu od toga. Dakle uvoditi nešto što je potpuno nefunkcionalno, atipično i što razbija harmoniju pravnog sustava i narušava niz načela samo da bise zadovoljila potreba, ja bih rekao nekolicine neupućenih ljudi koji ne razumiju kako funkcionira pravni poredak, mislim da je ne bi smjelo proći, ne očekujem da će ovaj Parlament prihvatit takvu stvar.

Žalosno je da će se ovaj prijedlog djelom iz neznanja a djelom namjerno prikazivat kao nešto što nije. Znači doslovce se u KZ-u a to ste vi već spomenuli a mi smo na tome radili više od godinu dana su se kaznena djela spolnog zlostavljanja na našu inicijativu dovela do maksimuma i ne samo da su se dovela do maksimuma nego ne zastarijeva izvršenje kazne ali ni progon počinitelja čak i kad on pobjegne u drugu državu. A registar i sad nije tajan jer svaki poslodavac i sad ima i obvezu i dužnost da provjeri koga zapošljava, druga stvar što on to ne provjerava a oni koji su tada bili suzdržani, niste u pravu. Nije cijela sabornica bila za izmjene KZ-a protiv strožeg kažnjavanja spolnih zlostavljača, oni sada iniciraju ove izmjene. A kolega Grmoja, meni je žao je bio protiv toga.

Uvaženi državni tajniče, da, imamo popravljen zakon i slažem se s vama a i većina se u sabornici složila da treba najstrožije kaznit zlostavljače prema djeci. Problem je što postoji neujednačena sudska praksa, što nisu svi jednaki pred sudom a to je i sama državna pravobraniteljica za djecu rekla i problem je što druge institucije, naravno niste vi kao vaše ministarstvo zaduženi za to ali je prilika da vam to se ukaže i da u suradnji sa drugim ministarstvima ukažete na to da kod zapošljavanja osoba koje će raditi s djecom, da se mora voditi briga o tome da li je netko u registru ili nije i treće, i sama državna pravobraniteljica je istaknula da nakon odsluženja kazne nema prave evidencije i nema prave kontrole ovakvih osoba koje čine zločin nad djecom. Pa uvaženi zastupniče, dakle, neke teze su pogrešne što mi namjeravamo učiniti dakle da se nakon izdržavanje kazne više nema evidencije, dakle evidencija upravo je nakon izdržavanja, dakle mi vodimo tamo osobe koje su osuđene i ta evidencija je nakon izdržavanja kazne i ona ostaje dugo dok ne nastupi rehabilitacija. Što se tiče vašeg prigovora da sudska praksa, vi ste saborski zastupnik i mislim da niste čak ni prvi puta, vi znate da Ministarstvo pravosuđa odnosno Vlada a i Sabor ne sude, sude sudovi. Naše je da skupa sa vama, sa Parlamentom donesemo kvalitetne zakone i mi na tome radimo kroz niz zakonskih rješenjima. Ja smatram da i sudovi su prepoznali tu jednu opće-društvenu kampanju i da se sve kvalitetnije i kvalitetnije sudi i da su sve strožije i strožije izrečene kazne za ovakvu vrstu kriminaliteta.

Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, znači vi želite sad prikazati cijelu stvar da se dosjetio Branimir Bunjac napisati zakon koji nitko u Hrvatskoj ne shvaća ozbiljno. Ne, mi smo ovaj zakon dugo pripremali u suradnji sa udrugama i u suradnji sa žrtvama. I primili smo ih ovdje u Saboru nebrojeno puta i posjećivali smo ih i na terenu. ovaj zakon nije djelo pojedinca nego je djelo jednog širokoga spektra zainteresiranih strana u komparaciji sa zakonodavstvom u drugim državama.

Pa uvaženi zastupniče Bunjac, dakle naravno da ćete braniti svoj zakonski prijedlog, ja vam samo moram jednu stvar reći. On sa nekog vašeg emotivnog aspekta možda ima neke razloge, dakle ta potreba, univerzalna potreba da kvalitetno štitimo djecu, ja sam rekao, ona je već kroz važne, snažne zakone odrađena ali to što ste vi na ovakav način to predložili, samo govori da ste vi i oni koji su na tome radili bili veoma niskog pravnog znanja.

Poštovani državni tajniče, vi ste nam održali tu jedno predavanje o standardima znači koji vrijede u modernim zemljama zapadne demokracije o zaštiti vladavine prava, ljudskih prava, mislim da smo mi generacija koju o tome ne treba učiti, mi smo odrasli i takvom društvu i u takvim sistemu i mi to zagovaramo svo ovdje snažno a isto tako postoje zemlje zapadne demokracije koje su se odlučile za ovakav pristup jer su procijenile da možda i neke principe je potrebno žrtvovati da bi se zaštitilo ono što je najvrijednije, a to s oni najranjiviji, to su djeca.

Pa uvaženi zastupniče Grmoja, dakle drago mi je da ste svjesni, ali morate biti svjesni da sam i ja svjestan da je ova Vlada svjesna na koji se način može, dakle pravno, pravnim alatima, ispravnim pravnim alatima poštujući načela štititi djecu kao žrtve nasilja i mi na tome smo do sada u ove dvije godine kako sam ja, nepune dvije godine u Ministarstvu pravosuđa kroz niz zakonskih rješenja pojačavali tu poziciju žrtve uopće u kaznenom postupku, a osobito djece kao posebne skupine koju trebamo snažno štititi. To što ste vi moje izlaganje i moj način elaboracije vladinog stava stavili, shvatili kao moje dociranje, ja mogu reći da je meni žao i to je stvar vašeg kuta promatranja, a ne moje namjere da dociram bilo kome, a osobito ne vama. Sada ću onda ovaj otvoriti raspravu, pa će prvi u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti, a pardon oprostite javio se u ime predlagatelja poštovani Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa, evo govorit će sad osoba vrlo niske razine znanje, ovoga prema riječima državnog tajnika, ovoga vrlo stručne osobe u mijenjanju stranaka. Prvo na početku godine u MOST-u, na jesen je u Promijenimo Hrvatsku, do kraja godine je već u HDZ-u, poslije će bit kad bude Živi zid na vlasti na vlasti će htjet bit u Živom zidu ovoga itd., znači jednostavno prešlo se na nekakvu osobnu razinu, a umjesto da se počisti svoje vlastito dvorište. Čini se da državni tajnik je u raskoraku, ne samo sa udrugama koje sam spomenuo nego u biti sa institucijama ove države. Ja još jednom ponavljam da imamo izvješće pravobraniteljice za djecu. Dođite sutra na raspravu, pa njoj objasnite ona ima oko 6 do 7 stranice o ovoj problematici u svom izvješću, ona kaže nema uspostavljenog efikasnog nadzora počinitelja po izdržanoj kazni.

A vi ovdje cijelo vrijeme govorite kako smo mi najnaprednija država, kako smo mi došli do plafona, do nekakvih ono krajnjih granica moguće …/nerazumljivo/… otkud onda toliko slučajeva koje čitamo na dnevnoj bazi, kad su djeca tako dobro zaštićena. Jeste li Marijin zakon, Marijin zakon ima Srbija, ta Srbija koju vi često puta ovoga opisujete kao zemlju koja je nazadna, znate kakve su tamo kazne za pedofiliju, 40 godina zatvora. Znate kao je nastao taj zakon? Znate kako se zvala? Marija i po toj Mariji je nazvan cijeli zakon. I cijeli parlament je i sva javnost, svi su stali na stranu toga zakona i vi danas imate kako se zove u Srbiji, kako to gordo zvuči jel, da imate efikasno zaštitu. Što mi imamo? Za osam kaznenih djela pedofilije, kaznu od godinu dana zatvora.

Čini se, čini se da dakle praksa u Hrvatskoj ne potvrđuje ovu teoriju koju ste vi upravo sada iznijeli. Hvala lijepo. Sada idemo na raspravu. Prvi Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista, u ime kojeg će govorit poštovan zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa uvaženi predsjedavajući, uvaženi tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, prijedlog koji je dao Klub vijećnika, saborskih zastupnika Živoga zida, Klub MOST-a će podržati naravno bez ikakvog ograničenja jer smatramo da nešto šta najviše moramo štiti to su djeca. I zato nas je razočara stav Vlade koji brani u ovome slučaju da bude javni registar svih onih koji mogu seksualno zlostavljati našu djecu, a vidimo šta se u Hrvatskoj događa, naravno ka i u drugim državama, pa u drugim institucijama, spominjani su u ime predlagatelja i ti ljudi.

Znači mi nećemo imat bit presedan, znači ne bi bili presedan i ne vidim niti jedan razlog zbog čega mi ne bi u okviru znači imamo ovdje i države koje su u EU, ali i van EU na koju se pozivamo zbog čega ne bi to ovaj bio javni registar da vidimo tko su pedofili da se zna, naravno i ja mislim da je to minimum onoga što moramo učiniti prema zlostavljanoj djeci. I još jednome samo, uvaženi tajniče rekao da argumenti koje vi govorite da kako se ja ponašam kao saborski zastupnik, ponašam se onako kako me narod izabrao i to je moje pravo i dok sam u saboru tako ću se ponašati. Tako prema tome iznosit ću svoj stav kao u ovome slučaju šta govorim da podržajem ovaj prijedlog koji je sada na dnevnom redu i ja ne vidim tu ništa lošeg, kao i od mojih kolega, ne znam odakle vama pravo, da nama kao što je rekao kolega Grmoja, docirate i da nam temeljite da mi nismo u pravu. Ja ne znam odakle izvlačite to, na koji sustav vi pozivate. Šta je to iznad zaštite dijete, šta je to iznad djece? Šta može biti iznad silovanja, iživljavanja brojne djece, malodobne djece koje evo vidimo, vršte naslovnice. A to je ono što znamo, znači negdje u registru kako kolega Bunjac kaže, negdje 1400 registrirani. Zbog čega mi ne bi javno svi znali tko su ti ljudi? Ja nisam za to da se lomače, ali nisam ni za to, da se ponavljaju slučajevi, kao što se ponavljaju, da se to dijelu ponavlja, seksualno zlostavljanje mladih ljudi, koje naravno, djece, govorimo o djeci ovdje. Ovdje se spominju djecu od nekoliko godina, 2, 3 godine. Svjesni smo da je i slabi nadzor u RH, svjedoci smo izjave pravobraniteljice za djecu, znači imamo slab nadzor, što znači, da mi moramo učiniti kao zakonodavno tijelo, maksimum mi kao zastupnici, ako već vlada odbija ovaj prijedlog. Ne vidim razuman razlog zašto vlada odbija ovaj prijedlog, ali smatram da bi minimalno bili od nas saborskih zastupnica, da se javno objavi registar onih koji seksualno zlostavljaju, dica, to su pedofili. Ja mislim da mi saborski zastupnici, to moramo imamo obavezu kada vidimo što se sve događa, a kolega je u samom predlagatelju pročitao samo dijelom nekoliko naslovnica, koje vršite, a o svemu što se događa nad djecom i ne vidim niti jedan razlog. Evo ja bi za kraj, kratak sam bio, sam rekao, da očekujem od, evo Klub saborskih zastupnika Mosta nezavisnih lista, će podržati ovaj prijedlog Kluba Živoga zida, a očekujem ovdje, da će i ostali kolege saborski zastupnici, stati uz zaštitu djeteta, a nikako seksualnih zlostavljača, pedofila, hvala lijepo.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Danas su vam kolegice i kolege svima puna usta djece. Zašto ste onda bili protiv ili suzdržani, kada je bio prijedlog HDZ-a da se prvi puta u hrvatskoj povijesti izmjeni Kazneni zakon, da se spolni zlostavljači najstrože kažnjavaju, odnosno, do maksimalne kazne, koliko trpi kazneni zakon. Zašto ste onda bili suzdržani ili protiv? Jel vam onda politika iznad djece? Ja bi rekla da je. Sat vremena čekamo predlagatelja Živog zida, jer se nisu ni pojavili. A onda dođu i krene tragična predstava, no najtužnije, sada od svega toga je da mnogo toga što je sada ovdje rečeno od stranke Živi zid uopće nije istina. Jedino što je istina, da je pedofilija bolest i da su pedofili osobe koje trebaju liječenje. Ovaj prijedlog koji dolazi od stranke Živi zid, potpuno je neprihvatljiv, a odmah ću sada obrazložiti zašto. Neprihvatljiv je s nekoliko aspekata. Prvo je neprihvatljiv s aspekta, o kojem su govorili gospoda kompetentnija od mene, a neprihvatljiv je sa aspekta o kojoj mogu govoriti osobno i kao saborska zastupnica, kada sam inicirala izmjene zakona na ovu temu, s ciljem da poboljšamo zaštitu djece od spolnog zlostavljanja i iskorištavanja i povećamo kažnjavanje spolnih zlostavljača, što smo nakon mukotrpnog rada i godinu dana usuglašavanja i radnih grupa i kada je to konačno stiglo u saborsku raspravu i kada je konačno došlo do glasovanja, jesu li svi zastupnici bili za to, da se strože kažnjavaju spolni zlostavljači u Hrvatskoj? Kolega državni tajnik je pogriješio kada je rekao da jesu, nisu. 28 zastupnika je bilo suzdržana. Kasnije su mnogi ljudi postavljali pitanje, pa tko može biti suzdržan ili tko može biti protiv toga, da se spolni zlostavljači u Hrvatskoj strože kažnjavaju? E pa vidite, mogu biti neki. Neki koji danas, predlažu nešto što nema veze sa spolnim zlostavljačima u smislu ovog merituma o kojem ja govorim 14. prosinca 2018. dakle, kada je bilo glasovanje, dobro pogledajte koji su zastupnici bili suzdržani, a koji su bili za. Ja kada je god prijedlog, koji se tiče djece, politika ovdje nema veze s tim i mislim da glasujem po savjesti, a to je već pokazalo se i više puta. Nekima ipak politika nije ispred djece, bez obzira što ovdje danas govore. ovo uopće nije ozbiljan prijedlog stranke Živi zid. Po mom osobnom mišljenju, ovo je jedna zlouporaba teme djece i što je po meni nedopustivo i to treba jasno reći. Mogu reći i ovo, kada sam vidjela ovaj prijedlog zakona, kada sam ga uzela u ruke, ja sam uzela i onaj prijedlog zakona, koji sam ja inicirala zajedno sa kolegama iz kaznenog zakonodavstva, usporedila sam ta dva prijedloga i rekla sam da se čak do te mjere išlo, da se nešto prepisalo, što se u međuvremenu promijenilo. Dakle, mi smo u međuvremenu u radu sa kaznenim pravašima, a to zna kolegica koja ovdje sjedi i koliko puta samo bili u Ministarstvu pravosuđa. Dakle, dio toga inkorporirali u druge dokumente, a vi gospodo iz Živog zida čak ni to ne znate. Znači predlažete nešto što apsolutno nema veze ni sa čim i čitate ovdje novinske članke, kao da mi ne znamo čitati novinske članke ili da ne znamo koristiti internet.

Uostalom, sve što sam sad rekla ove činjenice su točne i da bi se uopće prvi puta u ovu sabornicu dovela ova mučna tema spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, trebala je biti nečija inicijativa. Inicijativa je bila mojoj malenkosti odnosno kluba HDZ-a odnosno ovih osoba koje ovdje sjede koje su to prepoznale i podržale i koje dobro znaju kako je teško izmijeniti KZ i kako kad se mijenja jedna glava, utječe to i na druge glave i što je sve uzeto u obzir i što je sve napravljeno i što sve treba bit napravljeno. Znate, svi politički akteri bi trebali biti složni oko toga da spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece nije tema koja treba ovisiti o stranačkoj ili svjetonazorskoj pozadini, a nažalost ovisi i nažalost ovisi o tome da je sad izborno vrijeme jer podizanje razine zaštite djece je ono što je nama svima bilo prioritet kad smo ovo inicirali. I kad smo u prosincu većinom glasovali, nejednoglasno nažalost, kolegice i kolege, glasovali o tome da se strože kažnjavaju počinitelji spolnog zlostavljanja djece, mi smo dobro znali što je pred nama a što nas još očekuje. Državni tajnik je spomenuo samo dio onog što smo tad izmijenili ali zaista smo doveli do maksimuma onoliko koliko trpi hrvatsko zakonodavstvo, sve doslovce, sve odredbe su promijenjene, cijela glava KZ-a i nezastarijevanje izvršenja kazne i nezastarijevanje progona počinitelja, pa praktički smo to izjednačili sa genocidom. Znači ne može osoba pobjeći u susjednu državu i onda kad se vrati da je oslobođena krivnje, ne može, znači o ovom slučaju ne može jer smo to izmijenili. I on koji uistinu žele veću zaštitu djece, bolji nadzor i prevenciju, to smo bili tada mi i moram vam reći tada iskreno, nije rješenje samo izmjena zakona zato što trebamo osvijestiti činjenicu koja je i ovdje također lažno rečena i bit će u narednim raspravama ponovno lažno rečena, da mi i sada već u hrvatskoj legislativi imamo takve mehanizme da osoba koja je spolni zlostavljač djeteta se ne može zaposliti u vrtiću, školi, igraonici ali ako se unatoč tome zaposli, to nije greška zakona, to je greška ili propust odgovorne osobe koja nije provjerila koga to zapošljava. Pa ne može zakon bit svemoguć, odgovornost je te osobe koja zapošljava. Da ste vi vlasnik igraonice, bi ste li vi zaposlili bez da ju provjerite a bit će u dnevnom kontaktu i radu s djecom, ja osobno ne bi. Jel to onda greška zakona? Recimo primjer, državna uprava je prošle godine provjerila više od 77 000 tisuća službenika i djelatnika u kaznenoj evidenciji, ovoj o kojoj sada govorimo, Ministarstva pravosuđa i nitko tko je tamo zaposleni nije mogao bit zaposlen bez da prođe tu provjeru. Isto tako, u KZ-u, imamo i opću odredbu koja jasno propisuje da se prilikom zapošljavanja mora provjeriti u registru svaka osoba. Imamo Zakon o športu, imamo Zakon o volontiraju koji obavezno traže provjeru osoba prilikom zapošljavanja u ovom registru o kojem mi govorimo. Prema tome, ono što je maloprije rečeno, nije točno, ni sad registar nije tajan, jedno je tajnost a drugo je trajnost a treće je javnost, tu su se pobrkali svi pojmovi. Dakle, u našoj moći što je bilo, to smo napravili a to su izmjene i dopune zakona, ali istodobno imamo i ono što nije u našoj moći a to je ukazat na činjenicu da pojedini poslodavci zaista ne rade ono što bi trebali po zakonu ali to nije problem ovog zakona nego nečeg drugoga i pojedini poslodavci ne osjećaju odgovornost da provjere osobe koju zapošljavaju i koja će redovno dolazit u kontakt s djecom. U tom smislu treba ukazat na adekvatno provođenje zakona ali ne na ovaj način. Apsurdno je da ovaj prijedlog zakona dolazi od stranke Živi zid i da se ovom problemu pristupa na način na koji se pristupa. S ovakvim prijedlogom zakona, vi po mom osobnom mišljenju pokazujete da ste iz cijelog klupka problema a ovo je vrlo mučna i tragična tema, zlonamjerno izvukli jednu nit i sad bi s njom nešto a što je još tragičnije i apsurdnije, tu nit je već netko prije izvukao, čak nije ni vaša originalna ideja, čak niste se potrudili ni napisati ono što bi trebali napisati. I žalosno je da ovoj temi imate ovakav pristup ali to samo govori o ozbiljnosti vas kao osoba i moram iskreno reći da sam razočarana, hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, povreda članka 238., mislim da ste trebali reagirati na ovo izlaganje kolegice koja se nije referirala na sam prijedlog nego je ulazila u kvalifikacije kolega iz Živoga zida, njih kao osoba, što je potpuno neprimjereno i mislim da ste ovdje trebali reagirati. Kolega Grmoja je tada kad je ovaj prijedlog bio na glasovanju da se strože kažnjavanju kazneni zlostavljači djece bio protiv, znači vi ste tada bili protiv.

Dakle, meni o moralu neće pričati netko tko se prodao, tko se prodaje konstantno, znači koji je otišao u HDZ a ja nisam podržao prijedlog jer nije bio dovoljno radikalan a znači preletači, žetončići, Bandićevi HDZ-ovi meni neće predavanje držati ovdje u Hrvatskom saboru. Ja služim hrvatskom narodu i služiti ću mu i dalje. Hvala. Hvala. Uvažene dame i gospodo, vjerojatno se pitate vi gospodo iz HDZ-a, koji su naši razlozi zašto želimo da registar pedofila bude javan. Vi imate svoje objašnjenje i svoje razloge zašto ste protiv toga da bude javan, međutim moja je uloga kao zastupnika a ujedno i predlagača da vam objasnim jedan od naših razloga zašto smatramo da bi on trebao biti javan. Radi se o tome da je pedofilija po definiciji privlačnost odraslih osoba spram djece recimo prije puberteta. Znači ti ljudi osjećaju seksualnu privlačenost prema takvoj djeci. I ja bih se usudio reći da je zapravo pedofilija neka vrsta bolesne seksualne orijentacije. Jer recimo većina nas kada vidi malu djecu ne osjećaju ništa prema njima ili jednostavno draga su im djeca, ali oni kada gledaju tu istu djecu oni ih gledaju jednim drugim očima, ja bih se usudio reći na jedan bolestan, nezdrav način. I sad što se događa? Onaj tko je pedofil on ima jednostavno sklonost ka toj djeci i zato je jako čest recidivizam. Ili imate slučaj onoga popa jednoga, ako sam dobro zapamtio iz Bibinja koji je zlostavljao djecu različitu i to 20 godina, znači dugi niz, jedan širok vremenski period. I mi vam pokušavamo objasniti cijelo vrijeme da su ti ljudi skloni tome, da znači vi možete pedofila i uhvatiti i osuditi ali on i dalje osjeća privlačnost prema djeci. I on ako se nađe u situaciji da zapravo našteti toj djeci, postoji objektivna mogućnost da će on to učiniti. I iz tog razloga smo mi htjeli da roditelj mogu znati tko su pedofili u njihovom susjedstvu kako bi mogli djeci reći, čuj, gle onaj tip ti je pedofil ili ona žena, čuvaj se njih i izbjegavaj ih itd. Međutim u Hrvatskoj budući da je registar pedofila tajan, budući da ni roditelji ni djeca ne znaju tko su pedofili a da uvid u registar imaju samo rijetke osobe, ja mogu sad ovdje mirne savjesti reći da su djeca zbog toga izložena nepotrebnom riziku. Znači mi ne tražimo da pedofil bude doživotno u zatvoru, mi samo tražimo da okolina, odnosno da javnost zna tko je pedofil kako bi mogla javnost samu sebe zaštiti, znači svoju djecu itd. Međutim, kao što sam rekao, HDZ smatra to nepotrebnim i proziva nas zašto nismo podržali njihov prijedlog zakona koji je postrožio kazne za pedofiliju, razlog je vrlo jednostavan, zato jer nismo bili zadovoljni time što ključnu stvar koja je preventivna vi ne prihvaćate. Vi se bavite isključivo u vašem zakonu sankcioniranjem. A uloga Živog zida nije samo baviti se posljedicom nego baviti se i uzrokom a uzrok je taj da imate osobu koja zlostavlja dijete, da vi ne znate da ta osoba je pedofil i da postoji mogućnost da se vaše dijete nađe u kontaktu s tom osobom. Kao što sam već ranije objasnio, realna je mogućnost da će pedofil ponoviti ono što čini. Zato jer je to u njemu, jednostavno kažem, on osjeća seksualnu privlačnost prema djeci i to je naša nažalost stvarnost. Ja mogu samo pretpostaviti da se i među članovima njihove stranke nalaze možda takvi ljudi i da jednostavno skrivanjem tog registra pedofila vi zapravo gospodo iz HDZ-a štitite vlastito članstvo. Nedavno sam javno razotkrio da je podignuta optužnica protiv načelnika općine Lasinja zbog silovanja od strane DORH-a i evo nedavno saznajemo da je potvrđena ta optužnica od strane DORH-a ali ja niti jednom nisam vidio gospodu iz HDZ-a da o tome govore ili da se na to osvrću. To bi sve prošlo lišo, ispod stola i to odvjetništvo uopće nije ni dalo javno priopćenje vezano uz tog načelnika Lasinje i da ja javno nisam o tome prigovorio uoči izvanrednih lokalnih izbora za Ličko-senjsku županiju, pitanje je bi li javnost i dan danas za to znala. Nažalost, meni se čini da u ovom Viskom domu postoji jedna omerta, jedan zavjet šutnje u kojem HDZ-ovci skrivaju kriminal, pokrivaju svoje članove. Uvijek ih brane tipa ono svatko je nedužan dok se ne dokaže suprotno. Pa onda čak netko recimo prizna iz HDZ-a kazneno djelo i vi svejedno kažete, to nikad neću zaboraviti kao što je bilo, kao, vi ste rekli kao da je svatko nedužan dok se ne dokaže krivnja a kaže zastupnik Maras kaže pa priznao je čovjek da je to napravio a onda netko dobacuje iz vaših klupa govori, povukao je priznanje, povukao je priznanje. Znači gledajte, kada imamo situaciju s jedne strane djece, s druge strane pedofile, vi biste kao zastupnici, ako već ne štite odrasle ljude od kriminala, ili bolje rečeno, ako su mnogi ljudi žrtve HDZ-ovog kriminala, među ostalim, donedavno i predsjednika vaše stranke koji je trenutno u zatvoru, moja topla preporuka je da barem, naš, ovaj preventivni prijedlog podržite, kako biste barem djecu zaštitili od pedofila. Kao što sam rekao vi to odbijate i time je sve jasno, time su sve maske skinute, time je javno pokazano lice HDZ-a, lice koje ne želi, da prosječan čovjek zna, da li u njegovom susjedstvu živi pedofil i tko je taj pedofil i zapravo samim time, javnost, odnosno, zajednica, nema mogućnost i nema instrumenta da zaštiti sebe od tih ljudi. Objašnjavam da naglasak, koji vi stavljate na kažnjavanje, koji je dobar, znači ja smatram da trebalo je strože kazne pedofila, ali sam smatrao, i to ne samo ja nego i moje kolege, da treba napraviti tu preventivnu mjeru, kako bi javnost mogla znati na vrijeme tko su ti ljudi i zaštiti se. Često puta vi gospodo iz HDZ-a nama iz Živog zida govorite, a gdje su vam prijedlozi? Vi samo kritizirate, vi samo, da tako kažem, vi kao kritizirate, a ne dajte ništa, konkretno nikakve prijedloge. I mi smo vam davali bezbroj prijedloga u ovom zakonu, dali smo vam prijedlog, da revizija, može recimo ući u HNB. Ja sam osobno do prijedlog u ime kluba našega, da se ukine fiskalizacija na tržnicama i sajmovima, na štandovima, na otvorenom, prostoru. Dao sam prijedlog da PDV ugostiteljima, ne bude 25%, nego da ostane na 13% Dali smo puno prijedloga i među ostalim i danas ovdje stojim pred vama i branim upravo naš prijedlog zakona. Ali vi ga opet odbijate. Međutim, ne boli me to što vi odbijate naše prijedloge zakona, iako su oni dobri, ono što me boli, je to što me vi lažima optužujete, naravno ne samo mene, nego i kolege, da mi konkretne prijedloge ne dajemo. Pred vama je danas konkretan prijedlog, koji konkretniji ne može biti, koji se bavi vrlo jednostavnom temom, treba li registar pedofila biti javan ili ne. Stav Živog zida je jasan, da treba biti javan, stav HDZ-a je da ne treba biti javan.

Sljedeća je pojedinačna rasprava, izvolite kolega Pernar, a onda imamo završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a, kolegice Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite.

Namjerno nisam htjela dići povredu Poslovnika, iako je povrede Poslovnika, ovdje bilo i to dobro znate, jer je prethodni govornik govorio o nečemu što nije tema ove rasprave. Ali to me uopće ne čudi, zato što vi jednakoj mjeri populizma pristupate svakoj temi, od Hrvatske države, institucija, do poginulih branitelja, pa i nažalost, do spolnog zlostavljanja djece. I to je žalosno da vi kao stranka Živi zid, sve što vam može koristit, za osobnu samo promidžbu, ćete iskoristiti za osobnu samo promidžbu i svaka tema vam je primjer za to. I svaka tema vam je prepuna neistina, kao što je ova maloprije bila. Ali dobro, to je senzacionalistički govor, bez filtera, za skupljanje bodova, jer ste u kampanji i na taj način, govoreći o ovoj temi spolnog zlostavljanja djece, vi zapravo obezvrjeđujete sve žrtve spolnog zlostavljanja djece i napadajući stranku koja je nešto poduzela i izmijenila, vi zapravo prikrivate vlastitu nesposobnost, za ikakav ozbiljniji pristup. I koristite saborsku govornicu za osobne performanse, kao što ste maloprije koristili jer je manipulacija najmoćnije oružje i mi to dobro znamo. Ja iskreno izražavam svoje žaljenje, da se ova tema spolnog zlostavljanja djece koristi ovako jeftino i senzacionalistički. I lažno ste sada zastrašivali ljude, udarali ste, na ljudske emocije, a opet lažno. Isto ste radili i na temu migranata i na druge teme, što je jako žalosno. A ako vam nije stalo do žrtava spolnog zlostavljanja djece, onda vam barem treba biti stalo do dostojanstva tih žrtava a očito vam nije stalo ni do toga. Onima koji je uistinu stalo do spolnog zlostavljanja djece, ne bi se smijala za govornicom kao vi maloprije, i govorili o PDV-u, govorili bi o ovoj temi, na način, na koje ta tema zahtjeva a ne na način, da ponižavate sve žrtve.

U ime kluba, Miro Bulj.

Hvala lijepo. Kolegice i kolege, ja bih još jednom ponovio da Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista bezrezervno podržaje prijedlog Kluba saborskih zastupnika Živog zida jer jednostavno ovdje nema alternative. Ili ćemo zaštiti našu djecu da se objavi javno registar, a ne da se ponavljaju te seksualne iskorištavanja malodobne djece, a to je, vidimo i po naslovnicama, da to sve bruji, ono što se zna, ono što se ne zna, tko zna što se krije iza toga i zbog toga mislim da trebamo biti najrestriktivniji u ovome pitanju i snažnu poruku mi kao saborski zastupnici trebamo poslati i podržati ovaj prijedlog i koji je konstruktivan i koji je poslovnički ubiti odrađen, znači u skladu sa Poslovnikom i zato ne vidim zbog čega nervoza u HDZ-u na ovaj prijedlog. Možete ga podržavati, ali ne podržavati, ali vrijeđati kolege na način što je u skladu sa zakonom i procedurom koja je propisana našim poslovnikom kojega su inače uskratili i oduzeli mogućnost, smanjili pravo govora saborskim zastupnicima i sad još koristite govornicu za vrijeđati saborske zastupnike koji kroz prijedlog zakona žele mijenjati stvari da bi zaštitili djecu od silovatelja, od malodobnu djecu od zlostavljača ili pedofila. Pa da li je to moguće u hrvatskom parlamentu? Što je to kolega Bunjac, kolega Pernar, kolega Grmoja loše rekao o pitanju ovoga zakona? Što to vas vrijeđa u ovome zakonu gospodo iz HDZ-a? Pa ovdje jednostavno možete stati na stranu ili zaštiti maksimalno kao i druge države koje su nabrojane, od Sjedinjenih Američkih Država, Poljske ili i Rusije, koga sve ne, koje su javno objavile registar pedofila i mi tu mogućnost kao saborski zastupnici možemo iskoristiti i to je ono što je predložio predlagatelj. A ne drvlje i kamenje na zakonit prijedlog i prijedlog koji je dobar prijedlog, ne dobar nego staje u zaštitu malodobne djece i vi izađete ovdje za govornicu i izvrijeđate te ljudi koji daju ovaj prijedlog. Pa zbog čega ih vrijeđati? Možete se ne slagati, možete tražiti nekakav način, ali vrijeđati ljude na način koji nije prihvatljiv. U najmanju ruku, niste trebali biti na listama tih stranaka kad ste ušli u ovaj parlament. Niste tribali biti. Tko vam je rekao da vi uopće morate biti na listi MOST-a, liste Živog zida ili SNAGA-e, ne znam čije ili Promijenimo Hrvatsku. Ne znam zašto nervoza. Ovaj zakon je, hoćemo li, legitiman, zakonit i po proceduri. Sve ostalo je znači udaranje na osobnu razinu i ja to neću prihvatiti jer jednostavno vi koji ste zagovaratelji demokršćanskih načela, Istambulske konvencije, vi, a kad ste donijeli Istambulsku konvenciju, sad su još gora prava žena. Manje su zaštićene jer to je samo PR, dodvoravanje Junckeru, Tusku, Tajaniju, Vučiću, jedino što radite. A ovaj dom ima ovo legitimno pravo otvoriti registar pedofila i to je minimum što moramo napraviti. I to šta ima protiv toga? Vi možete biti protiv, to je vaše legitimno pravo i nitko vam to ne spori. A ako su kolege predložile u ime svoga kluba ovaj prijedlog kojega mi objeručke podržajemo iz Kluba MOST-a, ne vidim niti jedan razlog zašto spuštate tu priču na nekakvu osobnu razinu. I vrijeđati ljude da se bave, pa oni su izabrani, oni su dobili legitimitet naroda i Sabor mora odlučivati o tome. Ne trebaju oni bit trbuhozborci Andreja Plenkovića ni Tajanija ni Junckera ni Tuska, oni ne trebaju biti. Odakle dolazi Tusk, tamo je također otvoren javni registar, javno je otvoren registar. Evo, odakle je vaš politički mentor vaše stranke, pa čak odakle je i četnik Vučić, predsjednik Srbije.

Imamo stanku, izvolite, obrazloženje. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bi se konzultirali nakon ovih skandaloznih izjava kolegice Petrijevčanin, koja me optužila da sam glasao protiv Kaznenog zakona, znači sad sam tražio znači ispis glasovanja na službenim stranicama Sabora. Klub MOST-a je podržao taj prijedlog Zakona, ja nisam bio u sabornici i ovako besramno nekoga optužiti i napadati kolege zastupnike, znači da su glasali protiv nečega, a to je čista neistina, laž, već viđeno od strane HDZ-a, znači bez da su iznijeli ijedan konkretan argument zašto ne podržavaju prijedlog zastupnika Živog zida, samo pokazuje na što su sve spremni. Na što je spremna kolegica Petrijevčanin, koja je ovdje lagala pred cjelokupnom javnošću, cjelokupnu javnost i saborske zastupnike, mi smo i tada podržali taj prijedlog, isto kao što sada podržavamo ovaj prijedlog kolega iz Živog zida i trebamo se konzultirati uopće trebali nastaviti bilo kakvu raspravu sa ovakvim ljudima, koji se služe ovakvim neistinama, podvalama i lažima, samo kako bi opravdali činjenicu da ne podržavaju ovaj prijedlog zakona, da nisu na strani žrtava, nego da su na strani onih koji čine te gnjusne zločine seksualnog napastovanja. 45 nastavljamo, dakle, odobravam stanku do 16 sati i 45 minuta.

Uvažene dame i gospodo, htio bih jednu bitnu stvar naglasiti, u Americi postoje države u kojima pedofili ne mogu živjeti u okolini, niti se kretati u okolini škola, dječjih vrtića itd., i zapravo im je život, ili igrališta, zapravo im je život u urbanoj sredini de facto nemoguć. I što se onda događa? Postoje tzv. gradovi, oni se zovu sencure sites gdje ti pedofili žive jedni s drugima, znači oni imaju svoj grad, grad u kojem žive samo pedofili i tamo znači nema straha da će djeca biti zlostavljana, to je grad samo za pedofile. A zašto Amerikanci imaju takav pristup? Pa imaju takav pristup zato jer znaju da onaj tko je pedofil da on ima seksualnu sklonost ka djeci, da je ta sklonost de facto nepromjenjiva, on može samo recimo možda ju suzbijati manje ili više, ali on osjeća privlačnost ka djeci. I mi u Živom zidu ne tražimo tako radikalne mjere, mi ne tražimo da se recimo pedofile iseli iz gradova do odu živjet u komune itd., ne. Mi dajemo jedan zapravo umjeren prijedlog, da javnost zna tko su pedofili i da kada imate pedofila u svojoj sredini, da vi znate da je on tamo. Mi ne tražimo da se pedofila odseli iz vašeg susjedstva, iz vaše zgrade ili ne znam od kud, ne. Govorimo o osuđenim pedofilima. Mi samo tražimo da vi kao roditelj, kao majka, kao dijete, kao djed ili kao baka imate pravo znati tko su ti pedofili oko vas. Međutim, HDZ je protiv toga, HDZ želi da registar pedofila ne bude javno dostupan svima na uvid, da ljudi koji žive u okolini pedofila ne znaju da su oko njih pedofili itd. I onda nas gospođa ih HDZ-a proziva za manipulaciju. Kao mi iz Živog zida tobože manipuliramo kada tvrdimo da oni ne žele da bude javan, a mi želimo da bude javan. Međutim, ja vas uvjeravam da tu nema manipulacije, ovo je vrlo jednostavno pitanje i vrlo jednostavna tema. Jeste li za to da registar bude javan pedofila, ili ste protiv toga? I kao što sam napomenuo HDZ je protiv toga. Također, htio bih se osvrnuti na još jednu laž HDZ-a, a to je ona da smo mi, pazite sad ovu spektakularnu tezu, da smo mi uputili ovaj prijedlog zakona sad kao dio predizborne kampanje. Ne dame i gospodo, mi smo ovaj prijedlog zakona odnosno izmjene zakona uputili davno ranije, igrom slučaja je on danas došao na dnevni red. Znači, ovdje se nismo mi ti koji smo odlučivali o dnevnom redu. Da je bilo do nas ovaj prijedlog bi došao davno ranije na stol i roditelji bi imali pravo znati tko su pedofili u njihovom susjedstvu. Nažalost zahvaljujući HDZ-u, ljudi to ne mogu znati i zapravo su njihova djeca pretvorena u potencijalne žrtve nečega što se moglo spriječiti da su djeca to ranije znala. Jednostavno ovaj sustav predvođen HDZ-om štiti pedofile, ne želi preventivno djelovat, ne želi omogućiti ljudima da imaju uvid, da imaju znanje, da imaju spoznaju o tome koga se trebaju čuvati već vi jednostavno pustite djecu van, vi ne znate tko je njihov prvi susjed, vi ne znate tko je čovjek preko puta njihove kuće, zgrade itd. Vrlo, vrlo žalosno od stranke koja je tu mantrala nama o Istambulskoj konvenciji o zaštiti, pogotovo kao žena od seksualnog nasilja, ali evo kad se radi o zaštiti djece od seksualnog nasilja makar se radilo i o ženskoj djeci, e tu HDZ kaže ne može, ne može, ne smije. A zašto imaju takav stav?

Izvolite.

Znači, umjesto da smo ovdje raspravljali oporba i vlast o meritumu zakona, mi smo svjedočili ispadima znači članova vladajuće većine koji su jednostavno sve željeli preokrenuti na neku osobnu razinu, na neki navodni populizam Živoga zida i meni uopće nije jasno kako se ti ljudi uopće usude koristiti riječ populizam, a da uopće ne znaju što znači riječ populizam. Znači, oni uopće ne znaju definiciju toga pojma, najmanje znaju njegovu povijest, ali se uporno razmeću s time želeći zalijepit neku etiketu kao tipa vi ne znate što govorite. A čak ako bismo i prihvatili da je populizam obećavati nerealno, jer ja pretpostavljam da to tako recimo zastupnici HDZ-a tumače onda je upravo HDZ najveći populist u RH. Nema većeg populista, oni doslovce sve što obećaju u praksi ne provode. Evo, ako ne vjerujete uzmite program HDZ-a za euro parlamentarne izbore 2014. godine, on je javno dostupan. Što oni tamo obećaju? Pronaći će nestale u Domovinskom ratu, sad smo imali prije par dana zakon da ti nestali nisu pronađeni niti nakon 5 godina. Hoćete sad ponovno u ovom predizbornom programu obećavati to isto? Rekli ste da će kamate u Hrvatskoj biti iste na kredite kao što su kamate u Njemačkoj, jesu iste, nisu iste. Rekli su da će sagraditi umirovljeničke domove. Gdje su ti umirovljenički domovi? Rekli su da će dovršiti autocestu do Dubrovnika. Jeste dovršili? Rekli su da će sagraditi 4 luke, Rijeka, Šibenik, Zadar, Ploče. Koju luku ste sagradili? Ma vraćam se na temu, optuženi smo da smo populisti. Ja moram replicirati zastupnici što je to populizam jer ona očito to ne razumije. Rekla je da ćemo HDZ 2014. da ćemo imati podvodne tunele do otoka. Koji otok ima podvodni tunel? Pa što ćete sljedeće obećati, da ćemo imati lift do Marsa? Vi želite jednostavno oporbu eliminirati, uništiti, da je nema, jednoumlje i totalitarizam. Vi morate jednostavno shvatiti da ovu trenutno raspravu gledaju udruge za pedofiliju koje se isključivo time bave i žrtve pedofila. I ja sam siguran da svaka žrtva pedofila je u ovom trenutku na našoj strani a ne na vašoj. Čvrsto sam u to uvjeren. I to mi omogućava da imam mirnu savjest dok ovo govorim. Dati ću vam kontakt brojeve ako želite, pa ih pitajte što misle o ovom prijedlogu zakona. Da li vi znate da među žrtvama pedofila ima 400% više samoubojica nego u ostalom građanstvu? Da li ste svjesni dakle da je pedofilija ne samo uzrok uništenog života nego uzrok smrti naših građana a vi pronalazite neke izgovore zašto treba biti tolerantan, zašto treba opraštati nekakve pravne temelje, ustavna načela itd. I sutra ćete na prvoj točki dnevnog reda, slušajte izvješće pravobraniteljice za djecu i čuti ćete da cijeli taj sustav koji vi toliko hvalite, za koji se zaklinjete ne funkcionira, ne funkcionira. Zločin pedofilije se nastavlja i u ovom trenutku dok mi ovdje raspravljamo. I biti ćete pametni i mudri, pod navodnicima tako dugo dok se to vama osobno ne dogodi. E a kada se to dogodi vama osobno, nekome iz vaše obitelji e onda ćete kukati i naricati i tražiti najstrože kazne a da ne velim da ćete tražiti smrtnu kaznu itd.

Ali mi je žao da iz usta onih, da čak ni oni koji se prave nekakvim navodni demokršćani itd., ne uvažavaju bar riječi Pape Franje koji je ponavljam još jednom za kraj, rekao šutnja nije samo tolerancija nego je i u suučesništvo u zločinu. Izvolite kolega.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Pedofilija doista vrlo važna tema i tu se ne smijemo dijeliti, svi moramo biti složni oko borbe protiv pedofilije i imati ozbiljnu raspravu. Činjenica jest da su se pooštrili uvjeti i da se promijenio zakon koji je gotovo taj registar o pedofilima učinio, neću reći da je trajan ali gotovo u praksi da jest trajan. I mislim da je važno reći da on nije tajan, da svatko tko npr. poslodavac koji mora znati, zbog toga što treba zaštiti djecu može doći do tih podataka, do tog registra. Naravno ako ćemo imati ozbiljnu raspravu ima tu prostora da se i unaprijedi sustav. I apsolutno sam za to da i ona ministarstva koja moraju i određeni zakon urediti gdje možda mogu neće stvari i poboljšati da to i učine.

Zastupniče Stier ono o čemu se mogu složiti s vama je da se dakle sustav može i treba unaprijediti, vi niste išli tom logikom kao vaša kolegica da je sustav savršen i da bolji ne može biti. A što se tiče toga registra, ja se još jednom moram pozvati znači na mišljenje pravobraniteljice za djecu da ta evidencija nije dobra i da nije dovoljno dostupna. I to ćete čuti i sami sutra ujutro na prvoj točci dnevnog reda i ako ne vjerujete meni pitajte nju.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, a Vlada je dostavila i mišljenje. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje, zastupniče Bulj? Izvolite. U ime predlagatelja zastupnik Miro Bulj. Kolegice i kolege, evo pred nama je zakon koji sam pokrenio u proceduru izmjene dva članka Zakon o gradnji kojom bi se bazne stanice mogle na telefonije uvele obaveze ishođenja građevinske dozvole. RH je po izvješću Europske komisije o indeksu digitalizacije pri dnu i RH je zemlja u kojoj teleoperateri, poglavito HT imaju najveću dobit u Europi. Vlada je odbila moj prijedlog, smatra da je postojeće stanje jako dobro i grčevito ga brani. U opširnom obrazloženju spominje Zakon o zaštiti okolišne zakone, zaštiti zdravlja, a nigdje ne kaže zašto bi uvođenje građevinske dozvole za teleoperatere smetalo tim zakonima, spominje i strategiju razvoja širokopojasnog interneta koji je donesen da bi se olakšala izgradnja optičke mreže i povećao broj pretplatnika u fiksnoj mreži. U tom segmentu i prema toj strategiji, u izvješću Europske komisije, kolegice i kolege, postoji digitalni jaz prema drugim zemljama. Evo prije neg šta krenem dalje, pozdravio bi predstavnice, prvo predstavnicu i predstavnike Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja kojima ovim putem kao aktivist dugogodišnji u borbi za temeljno pravo naših građana RH na zaštitu zdravlja i da se ne krše zakoni u RH, naravno da budemo ravnopravni u EU, a ne da budemo kolonija u EU. No, krenimo sada redom, Vlada navodi da se prijedlog zakona odnosi na obavezu izdavanja građevinske dozvole za građevine unutar građevinskog područja, naselja koja sadrže izvor nepovoljnih emisija u okoliš i naglašava da ta problematika nije dio propisa u gradnji i da je na taj način

Uvažena tajnice, ovdje je trebao biti i ministar, ovdje, žao mi je šta nije došao da napokon i on kaže svoj stav, ja znam da su i dosadašnji ministri svi bili u zaštiti teleoperatera, ali ja ću vam nastaviti nabrajati i očekujem od vas jasne odgovore jel cijela RH očekuje vaš odgovor, dok niču svaki dan pod prozorima naših sugrađana bazne stanice preko noći kao gljive poslije kiše, vrijeme je da se riješi taj problem, a to možemo jedino ovim zakonom, žao mi je što ste ovo odbili, al očekujem da će kolege zastupnici to prihvatiti, jel ovaj dom ima to pravo. I ponavljam još jednom, ako smo mi tolko najpametniji u RH, najnapredniji, boljih od drugih, zašto se nijedna država nije ugledala baš u nas i prepisala naše zakone? Zašto nas izvješća Europske komisije o indeksu digitalnog društva i gospodarstva iz 2018. stavlja na dno po kvaliteti telekom mreže i na vrh po cijeni interneta, a u isto vrijeme po indeksu korupcije, Eurobarometar, smo na vrhu, naravno, mi smo najkorumpiranija država, a teleoperateri imaju najveću dobit u RH. I ovdje je odgovor, najkorumpiranija smo, gospođo iz ministarstva, država na svijetu i svi ministri do sada koji su bili ministri su pogodovali teleoperaterima, ne samo šta su opljačkali naše telekomunikacije, šta smo ugrozili, znači, nacionalnu sigurnost jel sustav vezan nije u rukama hrvatskim, što je trebao biti, nego je u rukama stranim, jel naše političke elite su se dodvoravale strancima.

Ja ovim zakonom jedino što tražim da se teleoperateri u RH ponašaju isto kao što se ponašaju u drugim državama u EU, a poglavito u državama odakle dolaze, e tako se u Njemačkoj ne ponašaju, pa neka on, pa neka premijer poziva Angelu Merkel i neka je upita zbog čega teleoperater, pitajte je kad dođe u … [[Govornik se ne razumije]] skupu, kad budete pljeskali, pitajte je zbog čega teleoperateri se u RH ponašaju kao da smo mi kolonija, to sam i Jurovoj povjerenici Europske komisije kazao kad je došla ovdje u parlament, kad su svi kolege koje su bile doli šutili, žao mi je šta je lijeva, dio sabornice ovdje prazan i da ne govorim o ovoj temi najozbiljnije.

Mi ako želimo kolegice i kolege biti pri vrhu po razvoju digitalnog društva i gospodarstva i pri dnu po korupciji, trebamo samo prepisati zakone, pa prirodno je, od zemalja kao što su Danska, Finska, Švedske, Nizozemska, jer te zemlje su puno uspješnije u digitalizaciji i pri dnu su na listi koruptivnih država. U tim zemljama, operateri moraju imati građevinsku dozvolu, ponavljam, u ovim državama, gdje je najmanja korupcija i gdje je puno manja dobit i gdje je zakonodavstvo primijenjeno u interesu njihovih država i zaštiti njihovih građana moraju imati građevinsku dozvolu. Samo u RH teleoperateri ne trebaju imati građevinsku dozvolu. I naravno oni se moraju konzultirati sa lokalnom samoupravom, sa svojim susjedima, to u Hrvatskoj ne trebaju, znači nemaju potrebe se konzultirati. Pa što smo mi, njihova kolonija ovdje? Danas sam postavio pitanje ta zastava do vas, ne ta hrvatska koju ljubim, nego ta zastava do vas EU, da li je to zastava, da li smo mi ravnopravan član EU samo u odnosu na teleoperatere ili smo mi njihova kolonija? Evo na to mi pitanje odgovorite. Ja tražim da se odgovori na pitanje zbog čega je Hrvatska kolonija interesnih skupina teleoperatera i zbog čega se izvlači taj novac. Provjerite njihove zakone, provjerite studije svjetske asocijacije mobilnih operatera u kojoj operateri uspoređuju zakone u pojedinim zemljama i vrijeme koje im treba za postavljanje baznih stanica. Za postavljanje bazne stanice u RH potrebno vrijeme je 2 mjeseca, a ponekad i manje a u većini zemalja je to godinu dana pa i više, pa primjer ću vam navesti u Francuskoj treba 2 godine da se postavi bazna stanica. U svim europskim zemljama radi istih par operatera, radi isti par operatera ali sa jako različitim profitom, različitim ulaganjima i različitom kvalitetom infrastrukture koju postavljaju. Znamo kako kod nas, znamo kamo nas je Europska komisija stavila po kvaliteti infrastrukture, odnosno povezivosti, na 27 mjesto. A znamo i koliko je hrvatska mreža HT, dobit, znači koliku ima dobit, maržu, 42%, s time se HT javno hvali a marža cijele Deutch grupe, kako stoji u njihovom financijskom izvješću je 23% I još HT se hvali sa porastom marže zbog prodaje EVO TV-a, znači nedavno se hvali, ono što je nama bilo neprofitno i nije nam bio interes e sad se hvali HT kako imaju veću dobit, još veću od 42% zbog toga što su dobili na EVO TV. U više navrata sa i o tome problemu govorio u ovomu saboru i medijima upozoravao proces otimanja EVO TV-a, uspješne tvrtke koja je bila u državnom vlasništvu i koja je netransparentno, da ne kažem kriminalno predana u strani, stranom teleoperateru HT-u. HAKOM, regulatorna agencija koju plaćaju hrvatski građani svojim je neshvatljivim odbijanjem produljenja koncesija prijašnjim vlasnicima, državnim tvrtkama naglo umjetno obezvrijedila EVO TV i tako jednu profitabilnu hrvatsku tvrtku koja je uspješno radila učinila lakim plijenom pohlepnom teleoperateru kome je smetalo ugrožavanje njegovog monopola i sada se taj isti monopolist bahato hvali kako je porasla marža nakon kupnje EVO TV-a. Vjerujem da će institucije kad-tad pozabaviti se osobama koje su omogućile u ovome slučaju ugrožavanje hrvatskih nacionalnih interesa. Pitam vas kolegice i kolege, ako odbijete ovu izmjenu zakona koju predlažem kako ćete građanima RH koji prosvjeduju, ljute se na bazne stanice pod prozorima, pored škola, vrtića, bolnica, na crkvenim tornjevima u Zadru i brojnim, na kulturnim dobrima na Kliškoj tvrđavi i brojnim drugim kulturnim dobrima što je u drugim državama nezamislivo objasniti da ste protiv građevnih dozvola za bazne stanice, protiv uvođenja rade u prostor, da ste za nastavak pogodovanja teleoperaterima. Tako i oni dalje mogu postavljati bazne stanice kako im je najjeftinije, izvlačiti što veću dobit iz Hrvatske i držati Hrvatsku pri dnu u EU po digitalizaciji. Zar mislite da građani, kolegice i kolege, zar mislite da građani neće saznati kako je svaki od nas glasovao a vidimo i koliki je interes saborskih zastupnika za ovu vrlo, vrlo bitnu temu koja je od nacionalnog interesa jer jednostavno sve što sam naveo nema druge riječi nego da je Hrvatska u ovome slučaju u EU kolonija. Vlada navodi da će se zaštiti građani od elektromagnetskog zračenja, postiže drugim zakonima i propisima. Ali činjenica je da u RH dozvoljene razine emisije reguliranja drugim propisima, no postavlja se pitanje adekvatnosti tih navedenih propisa a naročito njihove provedbe, posebno ako se radi o naseljenim područjima. Znamo kako to u praksi funkcionira u pravilniku o jednostavnim građevinama piše da glavni projekt treba biti u skladu sa prostornim planovima i da treba imati sve potvrde. To nitko ne kontrolira, nema sankcija, nema ama baš nikakve obaveze za teleoperatere. Primjera imate u cijeloj Hrvatskoj koliko god hoćete i to građani od Dubrovnika do Savudrije znaju, to znaju građani od Varaždina do Vukovara. Reći ću vam jedan primjer koji sam 100x spomenuo a takvih imamo bezbroj, kod mene u mom sinjskom Radošiću, nakon višekratne intervencije pučke pravobraniteljice građevinska inspekcija je donijela rješenje o uklanjanju bazne stanice postavljene protu pravilniku na nelegalnoj i nedovršenoj kući bez građevinske dozvole i uz evidentno kršenje GUP-a grada Sinja. Nelegalna bazna stanica već radi četvrtu godinu bez dozvole, a već više od godinu i 3 mjeseca pravomoćno rješenjem ne poštuje se pravomoćno rješenje o uklanjanju, a to nažalost nije jedini slučaj. Masovno se postavljaju bazne stanice protivno GUP-u i u Zagrebu i u Istri i u Dalmaciji. I teleoperateri ne poštivaju te zakone koje, nek to pokušaju napraviti u Njemačkoj, Švedskoj, Austriji, ili ne znam sve odakle dolaze. A Vlada u svom Mišljenju kojim odbija moj prijedlog, tako lijepo objašnjava kako je sve odlično ... [[Govornik se ne razumije.]] sa našim propisima i zakonima i kako se ništa ne treba mijenjati. Da, odlično je to uređeno za teleoperatere, ako se njih pita, a ne, i ništa se po njima ne bi trebalo ni mijenjati. Vlada se očito, Vlada Andreja Plenkovića se očito rukovodi samo time. Da li je zbog toga bio Domovinski rat? Da budemo kolonija u EU, kolonija teleoperaterima u kojoj građani nemaju pravo tražiti da im bazne stanice nisu uz prozor dječjih soba, škola vrtića, u zvonicima crkava ni na kulturnim dobrima. Treba naglasiti da i sve ostale europske zemlje imaju i druge zakone i propise kojim rješavaju pitanje izloženosti stanovništva zračenja, ali sve one imaju obavezu građevinske dozvole za bazne stanice. Mnoge zemlje imaju puno niže granice dopuštenog zračenja od Hrvatske. Na ulicama Pariza i Beča, dopušteno zračenje je 10 megavata, po metru kvadratnom. Što je 890 puta manje od 8,9 vati po metru kvadratnom, koliko je dopušteno na javnim površinama hrvatskih gradova. Znači u Hrvatskoj 890 puta više dozvoljeno značenje elektromagnetno nego na ulicama Pariza i Beča. Ali u Parizu i Beču, obavezna je građevinska dozvola za bazne stanice, a u Hrvatskoj nije. Dakle, sve europske zemlje, postavljanje baznih stanica i pitanje njihovog utjecaja na zdravlje i okoliš rješavaju uz druge propise. I građevinskim propisima, građevinskom dozvolom, praksa očigledno potvrđuje da za time postoji potreba i da bez toga ne može se osigurati zaštita stanovništva i prostora te kvaliteta života. Praksa drugih država pokazuje da bi tražene izmjene zakona samo obavezale teleoperatere na primjenu viših standarda stanovništva, time olakšale višu kvalitetu života, ali i bolju uslugu. Smanjili bi jedino profit teleoperaterima, ali bi prepolovili profit HT-u i još uvijek bi u prosjeku tada bio u prosjeku koliki ima dobit na Deutsche telekomu, Deutsche grupa na području EU ili Europe. Vlada dalje navodi, prijedlog zakona bitno ograničava razvoj mreže pokretnih komunikacija. Prihvaćanje novog zakonskog prijedloga kojim se iz propisa jednostavno izuzele antenski stupovi, gotovo bi se onemogućio daljnji razvoj elektroničkih komunikacija i uvođenje 5G mreže. Postavio bih pitanje Vladi RH. Kako to da građevinske dozvole ne omogućuju 5G ni u jednoj drugoj državi nego samo u Hrvatskoj? Tvrdi li ovo izjavom Vlade da će se sve članice slijediti naš primjer i ukinuti građevinske dozvole za bazne stanice? Volio bih, uvažena tajnice da mi i na ovo pitanje odgovorite. Vlada navodi, ovaj zakonski prijedlog potpuno je u suprotnosti s ciljevima strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju od 2016. do 2020. godine. To bih, uvažena tajnice, volio da mi vi, ministar i premijer objasnite odnosno da nam navedete na konkretan članak iz strategije s kojim je ovaj u prijedlog u suprotnosti. Evo, imam tu i strategiju, kažite s čim je to ovaj prijedlog u suprotnosti, uvažena tajnice. Strategija se bavi nepokretnim odnosno fiksnim mrežama, a građevinska dozvola za bazne stanice odnosi se na pokretne odnosno mobilne mreže. U strategiji se ističe da je gustoća širokopojasnog priključka u svjetlovodnoj mreži 23%, a u prosjeku EU 31,6% I da je tu nužan rast zbog, kako se navodi, opasnosti da se digitalni jaz između RH i država članica EU ne poveća. U strategiji piše, da je gustoća širokopojasnog priključka u mobilnoj mreži 74,9% odnosno na razini prosjeka EU 75,3% Ako se pogledaju pokazatelji uspješnosti strategije, stanica broj 8, vidljivo je da se uspješnost strategije mjeri porastom broja priključaka u nepokretnoj mreži. Uvažena tajnice, nema ministra Štromara, pa mu evo isto uputite pitanja, ali očekujem i od vas odgovor, molim vas objasnite mi na koji način građevinska dozvola za bazne stanice u pokretnoj mreži može negativno utjecati na navedene pokazatelje uspješnosti strategije, odnosno nepokretnu mrežu i s kojim dijelom, pasom, rečenicom iz strategije je moj prijedlog u suprotnosti. Molim vas da mi to odgovorite. Dalje, u odgovoru Vlade, kako jedan od razloga odbijanja uvođenja građevinske dozvole za bazne stanice, spominje se mjera 5, akcijskog plana strategije. Nadam se, uvažena tajnice, ako već premijer Plenković nije pročitao mjeru 5, prije potpisivanja Mišljenja Vlade, da ste vi to učinili. Ako niste, možete vi to učiniti sada, ja je imam tu. U mjeri 5. analiza procedure koja prethodno izdavanje dozvola za građenje infrastrukture širokopojasnog interesa pristupa se sa naglaskom na prikupljanje potrebnih suglasnosti i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Pa zar ne vidite da se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa odnosi na svjetlovodne mreže i polaganje kablova. Ponavljam u strategiji se naglašava, digitalni jaz između Hrvatske i drugih članica u svjetlovodnoj mreži, a uspješnost …/nerazumljivo/… strategije novim se porastom broja priključaka u nepokretnoj mreži, ponavljam u nepokretnoj mreži. Kad već Vlada u svom odgovoru spominje mjeru 5., valjda je riješila mjeru 4., u mjeri 4. piše uspostava središnjeg repozitorija katastra vodova. Odlučno, jedinice lokalne samouprave imat će podatke o duljini vodova na svom području, moći će bez problema naplaćivati pravo puta, što im je dosad praktički onemogućeno, a i za to sam dao zakon u proceduru koji još nije došao na dnevni red. Radi se o ogromnim sredstvima lokalnih samouprava, a naravno i privatnih i fizičkih osoba. Zbog, radi se, znači zbog nepostojanja katastarskih vodova, otima se jedinicama lokalne samouprave ogromni sredstava financijska i preusmjeravaju se kao prihod stranim teleoperaterima, a naravno najviše ovome najvećem to je HT. U Hrvatskoj duljina DTK kanalizacije iznosi 25.000 km, ako bi se na to primijenila cijena iz pravilnika HAKOM-a 10 kuna po metru, to je 250 miliona kuna prihoda jedinica lokalne samouprave, istih tih jedinica lokalne samouprave koje nemaju zdravstvene usluge, nemaju pedijatra, nemaju radiologa, nemaju dječje vrtiće, nemaju rješenje osnovne, prijevoz učenika, besplatne udžbenike ono što bi bilo bitno za opstanak ljudi i zapamtite. Teleoperateri, naši političari koji su pogodovali jer također jedan od većih kamenja, neće kamenčić, koji su uzrokovali iseljavanje naših ljudi, jer izvlače ogroman novac iz RH, a sam sam rekao kolika im je dobit. U svom odgovoru Vlada nije navela niti jedan argument zašto operateri u Hrvatskoj ne bi trebali građevinsku dozvolu za bazne stanice, ako je trebaju u svim drugim europskim državama, zašto mi jedini ne trebamo građevinsku dozvolu za bazne stanice, uključujući naravno i one odakle dolaze. Kolegice i kolege pozivam vas da ispravimo ovu nepravdu koja se nanosi građanima RH bez obzira na dinastiju Mišetić koja upravlja ovom Vladom, bez obzira na Angelu Merkel, bez obzira na interese činovnika unutar EU bio to Juncker, Tusk, Macron, a u ovome slučaju Merkel. Zaštitimo hrvatske građane. Nemojmo biti njihova kolonija, mi kao saborski zastupnici ne smijemo dozvoliti vama tajnice, ni ministru, ni premijeru da bude Hrvatska kolonija stranih teleoperatera. Ono pitanje što sam postavio Andreju Plenkoviću ovdje, premijeru, a više puta i pisano, bilo je zašto se strani teleoperateri ponašaju u RH, zašto se ne ponašaju kao u svojim državama? Nisam dobio odgovor. To je bilo u 11. mjesecu na aktualnom satu, a sada je koji mjesec, rekao je da će odgovoriti ministar gospodin Butković, ili tko ne ili ministar Štromar, međutim odgovora nema. Nema odgovora. Kolegice i kolege iz većine, žao mi je što nema nitko iz SDP-a osim vas uvaženi predsjedavajući, žao mi je što je samo ostao jedan zastupnik iz HDZ-a, ali se nadam i metli ste ovo u vrijeme kada očekujete da neće ljudi čuti i naši građani ovaj problem, a morate znati da ima na 1.000 žarišnih točaka gdje ljudi prosvjeduju, to vam govorim kao optimist, na Radošiću kod Sinja ste upotrebljavali policiju koja je nas morala sprječavati, privoditi pisati da bi nakon 3 godine ili 4 dokazano bilo da je protupravno postavljena bazna stanica čovjeku koji je došao iz Australije Nikoli Crncu, koji je došao ih Australije sav svoj kapital i svoj životni vijek je uložio za tu kuću. Bazne stanice kriju kao nekakve dimnjake u zvonike, pa imate li vi gospođo tajnice svoju djecu, zamislite situaciju da pod prozor vaše djece ili unuka ne znam što imate, al imamo svi nekoga u svom rodu da vam osvane bazna stanica. To ljudi doživljavaju u Hrvatskoj. I ne čuje, čuje se sve jače i jače taj glas, ja sam aktivist 10-tak godina. Posebno bi pohvalio Hrvatsku udrugu za zaštitu od elektromagnetskog zračenja s kojom surađujem dugi niz godina, prije nego što sam bio saborski zastupnik, kad me je taj isti teleoperateri su zvali policiju da ja sprečajem njih u zakonskim pravima na baznoj stanici. I isto je u Splitu na Pujankama, u cijelom Splitu, Dubrovniku, Klisu, Solinu, Zaprešiću, Zagrebu, gdje se god okrenete ponašaju se kako god žele. Mi imamo mogućnost ovo urediti zakonski, ali ni manje ni više nego sve članice EU jel onda ovo nije zastava, mi nismo ravnopravni. Ako mi ovaj zakon ne donesemo i ovakve zakone da budu isti kao u ostalih članica EU onda smo mi kolonija, mi smo kolonija. Ali ja ljubim prije svega hrvatsku zastavu i prije svega mene je hrvatski narod i nas zastupnike izabrao da štitimo hrvatske interese, interese naših građana, a ne da nas ekološki ugrožavaju, prostor uneređuju i plus toga, zdravstveno ljude ugrožavaju, zdravlje ljudi. Znači primarni interes, ne rješava to samo ovaj Zakon o građevinskoj dozvoli o gradnji, gdje bi bazne stanice, latinske stupovi, tu ima i drugih zakona, to treba riješiti Ministarstvo zdravlja, pravilnikom 1001 put. Nisam bio saborski zastupnik sam pisao, zajedno i uz pomoć, tj. uz stručne savjete Hrvatske udruge za zaštitu elektromagnetskog zračenja, ponavljam, koji su vodili bitku, ali njihov se glas nije čuo. Ali evo, Bogu hvala, čuje se njihov glas u Saboru. Nisu to možda teleoperateri očekivali prije 4, 5 g. da će netko biti … [[Govornik se ne razumije.]] od prvoga dana, od kada sam u ovome Saboru, isključivo govorim o ovome problemu, da je Hrvatska kolonija, stranih teleoperatera i drugih interesnih skupina, ali u ovome slučaju, baš na primjeru dobiti i ponašanju stranih teleoperatera, vidljivo je kako se naše političke elite, dodvoravaju se svojim … [[Govornik se ne razumije.]] EU, se ponašaju. I zato želim, kolegice i kolege, da se čuje snažan glas, iz ovoga našega Doma, jer to je naša obaveza, iz … [[Govornik se ne razumije.]] Doma, to je Hrvatski sabor, jer ljudi, koji sada prosvjeduju stotine koji nas zovu, imali smo okrugle stolove, imali smo čak i tribinu, nedavno, imaju u Hrvatsku … [[Govornik se ne razumije.]] u Varaždinu, gdje je zajedno sa HDZ-om, organizirana tribina i gdje HDZ se protivi u Varaždinu, protu postavljanja baznih stanica, a njihov predstavnik u Saboru, na moj amandman prije 10-15 dana kada se ovdje glasalo, da se ugradi, da bude građevinski, da mora imati građevinsku dozvolu, za teleoperatere glasa protiv toga amandmana. Ali očekujem, imam taj članak ovdje, ali kasnije ću ga pročitati, što je bilo, na skupu, što su govorili, na skupu koji je HDZ u Varaždinu, zahvaljujući udruzi koja surađuje sa svima, koja ima vjeru i tako i treba. I očekujem da će i sa HDZ-om surađivati i sa SDP-om i Živim zidom, vidim da imaju suradnju, samnom imaju suradnju, ja više zaboravljam koliko godina. Prema tome, očekujem da ćemo mi kao Hrvatski sabor, izglasati, da teleoperateri, moraju imati građevinsku dozvolu za bazne stanice. Ni manje, ni više, ne tražim ovim prijedlogom, nego što imaju u svim članicama EU i Europe, kolegice i kolege, očekujem da ćete ovo Na vaše izlaganje, imamo 2 replike, to je kolega Grmoja i kolega Sinčić, izvolite kolega Grmoja. Dakle, kolega Bulj, ja bi vam zahvalio na vašem angažmanu oko ovog pitanja, znači, ne samo otkako ste saborski zastupnik, nego i prije, jer ste se borili protiv ove nepravedne situacije, u kojoj teleoperateri u Hrvatskoj, bez građevinske, bez lokacijske dozvole, postavljaju bazne stanice, a to ne mogu napraviti niti u jednoj zemlji EU, ali kao što ste sami rekli, nažalost, to je i odnos nas samih, prema našoj državi i o tome sam govorio čak i na odboru. Ali, evo, imamo situaciju kakvu imamo, imali smo konstanto stav vlade, da ne treba ići u gradnju naše vlastite agregacijske optičke mreže. I nažalost, jedna od ključnih osoba u kabinetu premjera Plenkovića, to je gđa. Mišetić, je itekako povezana sa HT-om i možda je taj stav upravo takav, jer je ta gđa. na tom mjestu. Hvala lijepo kolega Grmoja, ja bi krenuo od kraja, ja mislim da, obitelj Mišić ima prevelik utjecaj na upravljanjem Hrvatske države, poglavito iz ovoga dijela utjecaja na teleoperatere i smatram da je ovo jedan od većih šteta koji je učinjen hrvatskome narodu, jer osjeća se taj čovjek, koji vidi gdje se grade bazne stanice, kako se urušaje taj prostro i vidi narod da smo kolonija. Da vi kao vlada, da vlada nema snage, javno glasno, pa ako treba i sa razgovorima sa teleoperaterima, ne možete nam reći, kao što sam ja prvi put kolega Grmoja, kada sam ovo spomenuo, onda su vrištale naslovnice, svih teleoperatera, zaustavite Mira Bulja, vratiti će nas u kameno doba. Ne, ne tražim, ni manje ni više, ovim prijedlogom i ostalim prijedlozima, da budu i imaju, da se ponašaju teleoperateri kao u svojim državama. Apsolutno je potrebno, da se uredi zakonom, da su potrebne građevinske dozvole, kao što su nekada bile, kao što ima cijela Europa, ne samo EU, nego kontinent i neki drugi zakoni. Da dočaram samo kakva je žabokrečina i nepravna država, ova naša Hrvatska, napravili smo svoje vlastito istraživanje, na 106 nasumično izabranih baznih stanica u Gradu Zagrebu i rezultati su ponižavajući, predstaviti ću ih u svojem govoru. Ovako su vam odgovori za većinu njih, nema evidentiranih i izdanih akata. Za tražene podatke, nije evidentiran ni jedan predmet.

Kolega Sinčiću, potpuno ste u pravu, bezvlašće i bezakonje prema stranim teleoperaterima je nezamislivo. U isto vrijeme, dok se Andrej Plenković, poziva na uređenu državu, dok se poziva na prijateljstvo sa Angelom Merkel koju nedavno, evo biti će ovdje na skupu, u isto vrijeme, taj isti Andrej Plenković, koji na moje pitanje, na mjestu, gdje sada tajnica nije želio odgovoriti. Zbog čega se teleoperateri u RH, ne ponašaju isto kao u zemljama, odakle dolazi? Nisam dobio odgovor. Rekao je ja neću odgovoriti, odgovoriti će ministar, ne znam koji ministar, još nisam dobio odgovor. Što znači, da pozivam odavde građane, da se udruže, ili kroz udrugu … [[Govornik se ne razumije.]] ili ne znam kako i da prosvjedima zaustave ovu harač, teleoperatera nad hrvatskim građanima. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Želi li predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje?

Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o dopuni Zakona o gradnji koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskom saboru iz slijedećih razloga. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o gradnji u bitnom se odnosi na uvođenje obveze izdavanje građevinske dozvole za građevine i radove koji se grade odnosno izvode u zonama dugotrajnog boravka ljudi unutar građevinskog područja, naselja sadrži izvor buke ... [[Govornik se ne razumije.]] iznad 40 dB elektromagnetskog zračenja, nevidljivog spektra ili drugih nepovoljnih emisija u okoliš a što bi u konačnici rezultiralo boljom kontrolom takvih građevina. Predmetna građevina odnosno radovi mogu se temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, graditi odnosno izvoditi bez građevinske dozvole a u skladu s glavnim projektom a koji ne smije biti izražen protivno poslovnom planu i koja mora sadržavati potvrde javno-pravnih tijela propisane posebnim propisima. Nadalje, investitor je dužan prijaviti početak građenja odnosno izvođenja radova, osigurati provođenje stručnog nadzora građenja tako da bude u skladu sa glavnim projektom. Također, za građenje antenskog stupa elektroničke komunikacijske opreme, uključujući elektroničku komunikacijsku opremu te za izvođenje radova na postojećoj građevini na kojima se postavlja elektronička komunikacijska oprema, antenski prihvati, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu. S tim u vezi naglašavamo da lokacijska i građevinska dozvola nisu jedine dozvole odnosno akti kojima se osigurava da određena građevina na određenoj lokaciji ispunjava propisane lokacijske uvjete i temeljne zahtjeve za građevinu. U ovom slučaju to se ispunjava izradom glavnog projekta, ishodovanjem potvrda na glavni projekt sukladno posebnim propisima i na kraju izdavanjem uporabne dozvole. Nadalje, svaka građevina koja se gradi ili je izgrađena bez glavnog projekta odnosno drugog akta s tim da se smatra da se gradi odnosno da je izgrađena bez glavnog projekta, ako je glavni projekt izrađen protivno prostornom planu. Znači ako ima glavni projekt izrađen protivno poslovnom planu, tada je to bespravna gradnja i predmeti postupanja građevinske inspekcije tj. izdavanje rješenja za uklanjanje takve građevine. Slijedom navedenog, u gradnji predmetnih građevina i izvođenju predmetnih radova na postojećoj građevini, u potpunosti je osigurano poštivanje svih propisanih pravila uključujući posebnih uvjeta iz područja zaštite zdravlja i to upravo na način da glavni projekt mora sadržavati potvrde javno-pravnih tijela propisane posebnim propisima pa tako između ostalih i potvrdu Ministarstva zdravstva. Također, prethodno spomenuto ostvaruju se i propisivanjem stručnog nadzora građenja, ishođenjem uporabne dozvole te na način da se prilikom projektiranja građenja, predmeti građenja te izvođenje predmetnih radova na postojećoj građevini, investitor, projektant, izvođač, dužni pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te da se takve građevine i takvi radovi na postojećoj građevini ne smiju projektirati i graditi odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom. Nadalje, skrećemo pozornost da je člankom 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama utvrđen interes Rh u području elektroničkih komunikacija na način da se elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničko-komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničko-komunikacijskih mreža, elektronička komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, proglašeni od interesa za RH. Polazeći od zakonom utvrđenog javnog interesa, smatramo da predmetni prijedlog zakona bitno ograničava razvoj elektroničko-komunikacijskih mreža a osobito mreža pokretnih komunikacija. Uzimajući u obzir ubrzani razvoj i predstojeće uvođenje novi tehnologija, pokretne mreže 5. generacije ili skraćeno 5G, prihvaćenjem ovog prijedloga zakona kojim bi se iz važećeg provedbenog propisa o jednostavnim i drugim građevinama i radovima izuzeli antenski stupovi za smještaj elektroničke komunikacijske opreme, gotovo bi se onemogućio daljnji razvoj elektroničkih komunikacija u RH. Također treba naglasiti da problematika koji u uvodnim osnovnim pitanjima predmetnog prijedloga zakona namjerava urediti predlagatelj, većinom djelom nije dio propisa o gradnji te je izmjenama ili dopunama tih propisa nije moguće riješiti. Konkretno, jakost elektromagnetskih polja i utjecaja elektromagnetskog zračenja na zdravlje ljudi spadaju u pitanja koja su uređena posebnim propisima iz područja zdravstva s naglaskom da je na glavni projekt sukladno Zakonu o gradnji potrebno pribaviti i potvrdu o ispunjavanju kojim se jamči ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, higijena, zdravlje i okoliš. Nadalje, ukazujemo i na ciljeve Vlade RH u vezi s digitalnom transformacijom i uključivanjem RH u jedinstveno digitalno tržište EU-a te u vezi s planom uvođenja 5G usluga i gigabitom društva koji su prihvatili ministri država članica EU-a na sastanku Vijeća EU-a u prosincu 2016. g. a prema kojem bi do 2020. g. najmanje jedan grad u Hrvatskoj trebao biti pokriven 5G mrežom dok bi do 2025. g. 5G trebala biti u svim većim gradovima uzduž svih glavnih prometnica. Navedene ciljeve neće biti moguće ostvariti ako administrativni postupci koji se predlažu uvesti ovim prijedlogom zakona stvore dodatne prepreke izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture mreža velikih brzina čime će postati odvraćajući čimbenik za ulaganje u tu infrastrukturu. Ovaj prijedlog zakona u potpunoj je suprotnosti s ciljevima strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju od 2016. do 2020. g. koji je Vlada RH donijela u srpnju 2016. g. kao i s mjerama iz akcijskog plana strategije koje predviđaju pojednostavljenje a ne otežavanje uvjeta gradnje. Pri tome treba naglasiti da postoji prostor za poboljšanje propisa iz područja gradnje i prostornog uređenja u okviru mjere 5. akcijskog plana strategije, pojednostavljenje procedura koje prethode izdavanju dozvola za građenje infrastrukture širokopojasnog pristupa slijedeće generacije radi poticanja investicija u razvoj te infrastrukture i to u smjeru smanjivanja administrativnih zapreka i pojednostavljivanje postupaka za gradnju elektroničko-komunikacijskih mreža velikih brzina. U tom smislu valja podsjetiti i na odredbe Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja mreža velikih brzina kojim je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena istoimena direktiva 2014/61/EU upravo u cilju smanjenja troškova gradnje navedenih mreža i pojednostavljenja postupaka u vezi s tom gradnjom. Zakona o gradnji, potrebno sagledati sa stajališta drugih propisa.

Na njezino izlaganje imamo dvije replike, prvi je kolega Sinčić, a nakon njega kolega Bulj, izvolite kolega Sinčić. Hvala vam predsjedavajući. Nažalost vi ste to samo pročitali, bez doticaja sa stvarnošću. Glavna razlika između građevinske dozvole i glavnog projekta je to što kog glavnog projekta kojeg imamo sada nitko ništa ne pita susjede. Stavi se na neku parcelu, na neku kuću, susjede nitko ništa nije pitao, a oni su na udaru zračenja, tako da, to je propis koji jednostavno je neadekvatan za ostale. Druga stvar, govorili ste o, da nije eto, da nisu sve dozvole, uporabna i lokacijska, ne nisu, postoji nešto što se zove, naravno, odobrenje za upotrebu izvora, koje izdaje Ministarstvo zdravstva i naravno po zakonu i po pravilniku postoji upisnik takvih izdanih dozvola, samo što ne postoji. Naime, imamo nekakvih 6 tisuća baznih stanica, za sve njih bi Ministarstvo zdravstva trebalo voditi lijepo upisnik, kad koja, kakve su razine mjerenja.

Poslovi prostornog planiranja spadaju u djelokrug rada jedinica lokalne samouprave, to proizlazi iz Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi i iz našeg posebnog zakona, Zakona o prostornom uređenju. U procesu donošenja prostornih planova, javnost i zainteresirana javnost i svi građanima imaju pravo sudjelovati i davati mišljenje na prostorni plan, znači to je javan dokument koji se donosi na predsjedničkom tijelu.

Sada u ime predlagatelja, kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Uvažena tajnice. Ja sam dao svoj stav o Mišljenju Vlade kao predlagatelj. Vi na niti jedno pitanje niste odgovorili. Postavljam vam pitanje, zašto jedino u RH u cijeloj Europi, ne samo EU, nije potrebna građevinska dozvola za postavljanje baznih stanica? Na to mi pitanje odgovorite pred cijelom javnosti. Kažete da se poštivaju zakoni teleoperateri. Ne poštivaju vam zakone. Evo, na Vrbanima ovdje u Zagrebu. Pitajte ljude na koji način se ponašaju, na Radošiću, uzurpirali su naš prostor, pod prozorima kao gljive poslije kiše, bez suglasnosti susjeda, bez znanja lokalne samouprave niču bazne stanice preko noći. Samo vam osvane kraj prozora. Vi niste odgovorili jer se odgovor dali mišljenje koje sam ja vidio na odboru i koji sam dobio, to mišljenje ja imam. Ali to je mišljenje koje je pisala Angela Merkel da zaštiti interese njemačke tvrtke, a ne interese hrvatskih građana i Hrvata. Jer je sramotno da se u teleoperateri samo u Hrvatskoj ne treba građevinska dozvola, ja vas pitam zbog čega? Ne bi mi kao saborski zastupnici i Sabor donijeli da teleoperateri moraju imati građevinsku dozvolu za bazne stanice, ako u drugim država ima i vi ne odgovarate na to pitanje. Na isto pitanje sam postavio ovdje i Andreju Plenkoviću. U slučaju nezakonito postavljenih baznih stanica, kao što je u Vrbanima, ovdje u Zagrebu ili kao što se na Radošu kod Sinja na 1000 drugih mjesta. Zbog čega ih ne uklanjate? Zbog čega ih ne uklanjate? Imaju strah zbog svoje djece. Imamo povećanje broja tumora. Zbog čega, tko će odgovarati za živote te djece? Tko će odgovarati za povredu kulturnih dobara gdje su bazne stanice? Tko će odgovarati što se to na bazne stanice postavljaju na bolnice, na dječje vrtiće na naj, na ustanove koje ne bi smilo biti blizu, kršeći GUP lokalnih samouprava, kao što je primjer i u Sinju i u drugim i u Zagrebu. I u Istri, koje je donijela prostorni plan kao županija, a teleoperateri ih ne poštivaju. Vi ne smijete jer dinastija Mišetić je nad vama. Vi ne smijete štititi hrvatski interes, ali ja vas razumijem, ne smijete i vi znate da ne smijete. Ali ne mogu za razumjeti kolege zastupnike koji neće podržati da bazne stanice imaju građevinsku dozvolu kao i sve zemlje u EU. Zbog čega teleoperateri imaju 42% dobiti u RH, a 23% u EU, u drugim članicama u prosjeku, Deutsche telekom? Možete li mi na to pitanje odgovoriti? Zašto smo na dnu, na vrhu po korupciji, na dnu po internetu, zbog čega smo? Zato što smo kolonija političkih interesnih skupina koje nemaju hrabrost se suprotstaviti i zaštiti, prije svega našu djecu, naš teritorij, naš prostor, a dobit izvlači teleoperater koji ulaže tko zna di, a ne ulaže u Hrvatsku. U privatizaciji su nam naši političari su dozvolili da naša infrastruktura ode u tuđe ruke da bi se dodvorili nekome a sada im pogodujete da rade što žele, ne smijemo dozvoliti da budemo kolonija, stranih teleoperatera i drugih skupina u ovome slučaju stranih teleoperatera. I mi kao zastupnici, imamo pravo ne, obavezu od naroda, da bazne stanice, moraju se graditi s građevinskom dozvolu. Sve ostalo što je napisalo, to je u uredu Angele Merkel pisano, u upravi HT-a, uz supotpis dinastije Mišetić. Još jednom, kolegice i kolege, mi smo zastupnici naroda, mi moramo zaštiti ovaj narod, da se teleoperateri i druge institucije odnose prema Hrvatskoj, kao i prema drugim državama. Na vašu intervenciju imamo jednu repliku, to je kolega Pernar, izvolite. Uvaženi zastupniče Bulj, u potpunosti mi iz Živog zida podržavamo vaš prijedlog, slažemo se s tim da bi teleoperateri trebali imati građevinske dozvole za izgradnju baznih stanica, jer trenutna situacija, gdje svatko od njih gradi, gdje ga je volja, gdje mi zapravo, javnost nemamo evidenciju, gdje se oni uopće nalaze i gdje su građani mnogi, izloženi zračenju, sigurno nije dobra za zdravlje ljudi, a jedan od ključnih razloga koji bi ja istaknuo, je protivljenje građana, postavljanja tih baznih stanica u njihovoj blizini. Danas su građani nemoćni, jer oni uopće ne mogu ni sudjelovati u javnoj raspravi, jer javne rasprave niti nema, nitko ne gleda da li je odašiljač stavljen vama doslovce iznad glave ili pored glave ili ispod glave. Kolega Pernar, obišao, bio sam aktivist u borbi za postavljanje baznih stanica, za građevinsku dozvolu, međutim, one su nicale, iz dana u dan, ljudima uz prozor, pa čak i brojni načelnici su omogućili da svoje zemljište iznajme kraj tuđe kuće, kraj tuđega djeteta, da se postavi bazna stanica, ne pitajući se dal će to dijete oboliti, dal je to dijete pokusni kunić, što će se dogoditi. Znači 1001 razlog je zbog čega imamo povećanje tumora, ali je činjenica, da u Hrvatskoj, u našim gradovima, 890 puta je veće dozvoljeno zračenje, zakonito, nego u Parizu i Beču. Ali, i u Parizu i u Beču treba građevinska dozvola, jedno u RH, ne treba građevinska dozvola i onda uvažena tajnica pročita opet mišljenja Vlade, na koje sam ja dao osvrt odmah na početku.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolege i ova sabornica svjedoči o tome kakav je interes za ovu važnu temu, kakav je interes uopće za zdravlje naših građana, kakav je interes uopće za odnos prema državi, je kao što sam rekao na odboru, do države treba držati, a ovakav odnos pokazuje koliko mi uopće držimo do države, koliko držimo do sebe, koliko držimo do svojih građana. Ništa kolega Bulj, koji je najdosljedniji, najuporniji borac za zdravlje hrvatskih građana, za ravnopravan odnos teleoperatera, prema Hrvatskoj državi, prema hrvatskim građanima, znači, ništa drugo ne tražim, osim da se teleoperateri ponašaju u Hrvatskoj, kao što se ponašaju, odnosno, kao što se moraju ponašati u drugim zemljama EU. Tražimo da kod postavljanja baznih stanica, moraju ishoditi građevinsku i lokacijsku dozvolu, da moraju zatražiti suglasnosti, od susjeda, od ljudi, koji žive na tom području gdje se postavljaju bazne stanice, ali evo Vlada Republike Hrvatske to odbija. Sjećam se kako sam se više navrata se borio za to, da Hrvatska gradi svoju agregacijsku mrežu, međutim, vlada je konstanto iskazivala protivljenje tome, dok, ovdje jednom prilikom, državni tajnik, ipak nije rekao, da će Hrvatska ići u tom smjeru. Ne znam što se po tom pitanju radi i radi li se uopće ali vrlo vjerojatno se ne radi n išta. Isto kao što se po ovom pitanju ne žele urediti stvari. A zašto se ne žele urediti stvari? Zato što Deutsche Telecom, odnosno, HT ima prevelik utjecaj na hrvatsku vladu. Možda i zbog to sam rekao i u replici gđe. Mišetić, jer su njeni roditelji, odnosno, njeni članovi, znači bliski članovi obitelji, usko vezani uz tu veliku kompaniju, koja kao što kaže, kolega Bulj, izvlači dobit iz Hrvatske. Nije problem što se izvlači dobit iz Hrvatske, izvlače i druge kompanije, ali je problem, što je ta kompanija u povlaštenom položaju u RH. U jednom, znači imamo jedan duopol a osim tog dopola imamo isto tako ovu situaciju, gdje se bazne stanice postavljaju bez građevinskih dozvola. I vlada to ne želi promijeniti, vlada uporno pogoduje znači teleoperaterima i spomenuo je kolega Bulj, sjećam se tog naslova u Jutarnjem listu, teleoperateri dvije točke, zaustavite Mira Bulja. A zašto bi ga se zaustavilo? Što on to traži, a što nije logično, što ne bi svatko normalan trebao podržati i što ti isti teleoperateri koji viču zaustavite Miru Bulja ne moraju ispoštovati u zemljama iz kojih dolaze. Samo to, nikad nitko iz Kluba MOST-a nije bio protiv ulaganja u infrastrukturu, protiv toga da imamo brži Internet jer evo svi smo mi, cijelo vrijeme smo ovdje na mobitelu, vjerojatno građani kad gledaju kažu, pa šta ovi rade, jel ovi išta, pratimo, znači, i na mobitelima što se događa, provjeravamo informacije, evo mene je kolegica ovdje jedna optužila da sam glasao protiv zakona koji ide u smjeru pooštravanja odnosno oštrijeg kažnjavanja onih koji seksualno napastvuju djecu, evo da nisam imao taj mobitel, ja sam na mobitelu provjerio kako je bilo glasovanje i vidio da je Klub MOST-a podržao taj zakon bio, a da ja nisam bio u sabornici i nisam uopće glasao, ona me optužila da sam, znači, to je nama pomoćno sredstvo za rad, bez interneta uopće ne bismo danas mogli funkcionirati, tako da mi nismo protiv, znači, ulaganja u infrastrukturu, nismo protiv ni protiv postavljanja baznih stanica, al da postoji određena procedura da se moraju ishoditi određene suglasnosti, a ne da radi svatko što ga je volja kao da je RH divlji zapad, kao da ovdje ne vrijede nikakva pravila. Na to nećemo i ne želimo pristati, protiv toga ćemo se žestoko boriti, a oni koji su izručili, znači, HT Deutsche telekomu, to su HDZ i SDP, njih danas nema ovdje, ostao je evo usamljen gore kolega Lončar kao posljednji Mohikanac u obrani, znači, teleoperatera u RH jer mu je naređeno da mora, da mora ostati ovdje, da kolega Bulj, znači, kolega Lončar će ovdje braniti stav Vlade, branit će teleoperatere i branit će, znači, njihov stav odnosno stav Vlade da teleoperateri ne trebaju ishoditi građevinsku dozvolu i nikog drugog nema, osim evo što je tu potpredsjednik HS jer je on već, već mu je zakazan termin ovdje da on mora biti tu i čovjek je tu jer je to zakazano, nikoga iz SDP-a nema, iz HDZ-a nikoga osim posljednjeg Mohikanca i to je to i tu smo mi iz MOST-a i kolege iz Živog zida koji kroz cijelo ovo vrijeme imamo isti jednoznačan stav da se teleoperateri u RH moraju ponašati isto kao što se ponašaju i u državama iz kojih dolaze. I to je sve što mi tražimo i iz Vlade nismo čuli niti jedno logično objašnjenje zašto ovaj prijedlog kolege Bulja ne bi bio prihvaćen. Uostalom, ako vam je problem prihvatiti nešto, mi znamo da ova Vlada, da Andrej Plenković ne voli Miru Bulja, mi znamo da mu je Gabrijela Žalac rekla da bi bilo bolje da ga Zagora nije rodila, mi znamo da je premijer Plenković nasrnuo na mene ovdje fizički u HS, pa ne morate prihvatiti ovaj naš zakon, napravite svoj zakon, vi ga dajte u proceduru i mi ćemo ga podržati jer ide u korist hrvatskih građana. A mi ćemo svaki vaš prijedlog i to se pokazalo sada iako je kolegica iz HDZ-a pokušala dokazati da mi nismo podržali njihov zakon, mi jesmo, kao i kolege iz Živog zida, mi ćemo svaki njihov zakon koji ide u korist naših građana, koji štiti zdravlje naših građana i koji se drži načela da RH mora biti ravnopravna ostalim državama EU odnosno da u RH moraju vrijediti ista pravila kao što vrijede i u drugim zemljama EU, mi ćemo takvo načelo uvijek podržati. Europa kakvu je mi vidimo je Europa nacija, mi ne želimo nikakvu europsku naciju u kojoj će zapravo profitirati oni najbogatiji, najuspješniji. I ono što je također zanimljivo u kontekstu ove rasprave gdje imamo situaciju gdje su neke zemlje ravnopravnije i u nekim zemljama vrijede određena pravila, a u nekim zemljama ne vrijede je npr. ovaj naš prijedlog oko kompenzacijskog fonda odnosno kohezijskih fondova gdje bi se kriterij rizika od iseljavanja uzeo kao kriterij na temelju kojeg bi se dodjeljivala već ova sredstva koja imamo u kompenzacijskim fondovima. Svi su skočili na taj prijedlog Bože Petrova i znate što se dogodilo? To da je jučer premijer u Briselu rekao da trebamo poseban fond osnovat za zemlje koje imaju problema, demografskih problema i sad svi šute. Gdje su sada ti kritičari? Gdje su sada ti koji su nas svih ovih dana napadali? I da stvar bude bolja, ja nađem govor iz ožujka mjeseca na plenarnoj sjednici u Europskom parlamentu gdje Ivana Maletić govori isto što i Božo Petrov. Ali kad mi nešto predložimo, e tada kreću napadi, tada kreće ismijavanje, pa evo vi predložite. Kao što ste sada nam kopirali ideju o kompenzacijskom fondu kao što je premijer ukrao ideju od Bože Petrova, koju ste preko svojih komentatora, dijela medija, danima napadali, ukradite i Miri Bulju ovaj prijedlog, on će biti sretan i zadovoljan, vi ga uputite u proceduru i mi ćemo također za njega glasovati jer ide u korist hrvatskih građana, jer drži do ove države, a vi do ove države ne držite, jedino do čega vi držite je vlastiti džep, do toga držite, to smo vidjeli ovdje kad ste na silu išli progurati Zakon o financiranju političkih stranaka, referenduma i promidžbe, kada smo vam se 39 sati ovdje hrabro u HS suprotstavljali, ali sve ste izveli, samo da zakon stupi na snagu, isti dan ste ga donijeli, onda je predsjednik HS s premijerom trčao kod predsjednice da potpiše zakon, objavili ste ga isti dan u Narodnim novinama, isti dan je stupio na snagu i zbog toga ćemo vam sutra, skupili smo potpise cijele oporbe, znači, uputit ćemo prema Ustavnom sudu ocjenu ustavnosti tog zakona kojeg ste donijeli na takav način. Na svakom zakonu gdje idete protiv hrvatskih građana, protiv interesa hrvatskih građana i protiv interesa hrvatske države ćemo vam se žestoko suprotstavljati a svaki prijedlog koji ide u korist hrvatskih građana, pa kad ga i vi predložite ćemo podržati. Ali vi za to nemate niti dobre volje, vi nemate za to ja bih rekao ni hrabrosti i siguran sam da čak ni ovaj prijedlog kolege Bulja, da se teleoperaterima naloži da kod postavljanja baznih stanica moraju imati građevinsku i lokacijsku dozvolu uvjeren sam da ga nećete ni kopirati. Nećete jer ne smijete. Ne zato što i namjerno radite protiv interesa hrvatskog naroda. Ne radite vi to namjerno nego oni koji su nad vama vam to kažu da tako morate i vi samo izvršavate zadaće. Vi samo izvršavate zadaće i ponovno izlazite sad pred hrvatski narod sa ovom listom čatinih čata. Jer ste to, vi ste čate, vi ste čatine čate. I niti jednu odluku koja ide u korist hrvatskih građana vi sigurno nećete ovdje u Hrvatskom saboru donijeti. I ja u ima Kluba MOST-a, kao predsjednik kluba, kao politički tajnik MOST-a dajem punu potporu ovom prijedlogu našeg kolege Bulja i cjelokupan Klub MOST-a čvrsto stoji iza ovoga prijedloga i kod glasovanja će podržati ovaj prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo, ja bi samo kazao kratko da ovde nije čak pitanje ni stranačke pripadnosti jer mi imamo na terenu znači mogućnost, evo nakon kolege Grmoje, pošto evo slijedi Klub HDZ-a, da kažem evo da je u Varaždinu bila tribina 10. travnja gdje je znači HDZ organizirano sa Hrvatskom udrugom za zaštitu automagnetskog zračenja gdje se protivi znači postavljenim baznim stanicama znači koje su postavljene bez ovaj građevinske dozvole, bez znači baš, tako da teren šalje također poruku i HDZ-a da je vrijeme da se stane i zaštite ti naši građani, da se teleoperateri ne ponašaju kao što se ponašaju. Ja bi jednostavno ponovio ono što je rečeno na početku o mišljenju Vlade, pa zašto druge države ne prepišu naš zakon, kad je naš toliko dobar u EU, kad smo mi najpametniji zakon, najbolji zakon, najtransparentniji zakon gdje teleoperateri imaju najveću dobit, di imamo najgori internet, gdje korupcija na vrhu. A u drugim državama uređenim, kao što su Švedska, Finska, Danska, Nizozemska, imamo znači potrebu građevinskih dozvola, ja ne vidim niti jedan razlog zbog čega u Hrvatskoj mi ne prepišemo taj zakon i reći ćemo to su zemlje razvijene, imaju znači potrebu građevinskih dozvola, jer građevinske dozvole trebaju proceduru, znači trebaju proći proceduru, a ne na ovaj način smo mi njima dozvolili da krše prostorne planove, da se rugaju. Zašto? Zato što političke elite ovise o njima. Meni je drago ka čujem da se naši zastupnici ili u Hrvatskoj ili Europskom parlamentu bore za kako koja ono čokolada, ne znam da je lošija, Nutela, al ja bi više volio da čujem ovo odnjizi. Evo, ja bi više volio, zašto je u Njemačkoj teleoperateri trebaju građevinsku dozvolu i zašto u svim zemljama Europe, ne samo EU triba građevinska dozvola, a u Hrvatskoj ne triba. Na koje, ili smo mi razvijeniji od Švedske, Finske, Nizozemske, Danske i mi smo najpametniji i najbolji zakon imamo i ne triba nam građevinska dozvola, a teleoperateri imaju 42% dobit, najlošiji Internet, a prvi smo po korupciji, u vrhu. Tamo je sve obrnuto, znači ovdje je sve jednostavno. Građani neće trpit ovaj vaš javašluk, ja sam ponio ovu majcu na kojoj pište vidite, teleoperateri iznad zakona. Ja ću je hrabro ponijet, a svjestan sam da teleoperateri imaju velik utjecaj u medijskom prostoru kao oglašivač. I da brojni mediju ne smidu ovo napisat, ne smidu, evo ja im govorim uvažavajući te ljude, to je njihov kruh, da ne smidu napisat riječi protiv teleoperatera, osim protiv mene. Evo, ja javno ću se skinut i pokazat šta piše, ajde dođite vi s ovim. Iznad naših građana, izdan sustava, iznad su svega, iznad naše Vlade. Znači, teleoperater Angela Merkel bez njenog miga ne smije ništa.

Naravno pa šta će drugo žena nego doći u Zagreb ima njena tvrtka najveću dobit, a ima najmanje ulaganja, a najviše izvlaći od naših građana baš tamo. Umjesto da mi taj novac ulažemo u školstvo, zdravstvo, demografiju, mi ona izvlači taj novac i doći će Angela Merkel, to je glavna vijest. Uvažavam ja i gospođu Merkel, al više uvažavam narod hrvatski. Pa ne možemo mi preko njihovih interesa, interesa Andreja Plenkovića ili bilo koga drugoga iz toga inkubatora diplomatskoga koji upravlja državom, kojega je osmislio Budimir Lončar. Pa ne možemo mi zbog tih ljudi cili narod met podnoge, pa nije se za to krvarilo. Da nama stranci izvlače novac iz Hrvatske i da imamo gori zbog toga depopulaciju 2/3 Hrvatske prazne zbog ovakvog ponašanja da nam ljudi odlaze jer oni taj novac dobit ne u Hrvatsku nego u svojim zemljama, gdje će naša dica raditi na toj dobiti, al će izgrađivati njihovu zemlju.

Izvolite kolega Lončar.

Poštovana kolegice i kolege, žao mi je što nema kolege Grmoje da mu nešto kažem i nemam ništa protiv apsolutno ničijeg mišljenja. Kako će tko iznositi svoje stavove, iza koga radi i kako se ponaša. Međutim kako dolazim iz jedinice lokalne uprave i kako obnašam dužnost 25 godina i kako slušam danas ovdje priče pojedinih ljudi koji ne poznaju sustav, koji ne znaju u zakonu određenima piše i kako jedinice lokalne uprave mogu i moraju i rade kad su u pitanju postavljanje antenskih stupova i otklanjaju sve sa terena ukoliko nanose štetu svojem stanovništvu. Jedan od onih koji je prvi u Hrvatskoj izmaknuo antenski stup iz dvorišta škole je upravo moje ime i prezime. Zašto? Zato što se mjerenjima zračenja pokazalo da on koji je tad prije tamo postavljen je narušavao zdravlje ljudi. Sve aktivnosti, da bi se dokazalo ovo što ja sad tu vama iznosim je poticalo upravo čelnog čovjeka iz jedinice lokalne uprave jer je to i na njemu i dužnosti. Zakon i onaj o gradnji i ovaj Zakon o jednostavnim građevinama kaže isključivo što je zadaća investitora, izvoditelja nadzora i svih ostalih sudionika u gradnji koji se moraju poštivati. A obaveza jedinica samouprave nadzirati sve propuste ukoliko postoje i ukazati da je dužan taj koji je naručitelj to i otkloniti. U određenim rokovima. Kod mene se u općini dogodilo, imate 3 antenska stupa koji su udaljeni od naselja kilometar i pol do dva. I koji u svojoj funkciji jednostavno daju nama mogućnost da imamo kontakte itd. Ja neću govoriti o situacijama kako netko nekome pogoduje, ja nikad u životu nikad u životu nitko pomogao apsolutno u ničemu nisam. Samo ukratko. Kod mene se dogodilo od poslijeratne obnove do danas investicija razno raznih više od 5 milijardi kuna. Zaposlio 1700 ljudi i kad nađete iti jednog gospodarstvenika, ali iti jednog koji će kazati da sam ja uzeo iti kave za tu, jer je to bila moja dužnost da radim. Onda nikad više neću biti u ovom Saboru. Ja sam i zato bi volio da je kolega Grmoja, odgovoran čovjek koji ne da i nikad neće dati sebe za bilo što osim što sebe dajem za svoje ljude. I ove stvari koje čujem ovdje, prostornim planom i to zapamtite vi koji želite pamtiti i koji želite, ja nisam došao vama držati lekciju, ali znam što to znači. Prostornim planom svih općina i gradova i županija, pa i države je definirano zapravo sve. I svi projektanti, nadzori, izvoditelji, naručitelji koji traže i projekte i dozvole moraju poštivati prostorne planove. I kolega Bulj, vas mogu. Svi načelnici i gradonačelnici koji se ne ponašaju tako da, sklone te što vi kažete, probleme, a ima ih, su odgovorni. I ne mogu kazati da nisu znali. Nema toga ja nisam znao. Ja sam znao da to postoji i ja sam znao da to moram riješiti i nije u ovom slučaju kod ovakvih antenskih stanica i sličnih dužno ministarstvo to raditi. Nego isključivo mi koji radimo na tim prostorima. Kad su u pitanju naknade od mreža i tu vas moram dopuniti ili ispraviti, imate jako puno općina u Hrvatskoj, gradova koji uzimaju naknadu. I to ne mala sredstva nego jako velika sredstva. To je druga priča što pojedini, pola mojih kolega nisu išli u tu realizaciju. A imali su mogućnost zakonsku i to ne jednu nego x puta. Sad čujem da će doći do većih naknada, tim bolje. Usklađenje određenih kilometara koji dosad nije bio, ali se to mora uskladiti. Situacija na terenu je drugačija u odnosu na papire koji pišu, zakone koji se donose, ali smo mi dužni svi kao građani isključivo poštivati te zakonske norme. Zašto ne treba građevinska dozvola za antenski stup? Samo kratko da vam pojasni. Jer se radi isključivo o jednostavnoj građevini. Da bi bilo tko od njih postavio antenski stup, on mora na desetke uvjeta, na desetke uvjeta ovlaštenih ... [[Govornik se ne razumije.]] u Hrvatskoj dobiti da bi on to postavio i zadnju koju mora dobit je suglasnost općine ili grada koji mu daje suglasnost da li je to s prostornim planom, da li je donio sve uvjete i tek tad može ići u izgradnju. Prije nikakvo. I nije točna priča kako se ne traži suglasnost. Pa općina traži suglasnost od svojih susjeda, od susjeda prvi koji su tamo. I ukoliko to nije tako, onda općina ne daje suglasnost ili grad. I ne može taj, bez obzira kako se on zvao postaviti tu antensku stupnu stanicu. Žao mi je što se određenim stvarima radi na način da se među narod šalju nekakve poruke koje imaju malo istine, neću ja reći da nema, imate ovo što je kolega Bulj kazao što se dogodilo u Zadru da, al nije taj koji je tamo stavljao zvonik crkve je radio protuzakonito i znam da su se mjere protiv tog koji je to postavio, poduzele i znam da ima onih koji to sakrimice rade i neću ih pravdat nikad u životu jer nema razloga da ih pravdam, ali kod vašega prijedloga ja ne vidim nešto što bi dalo poboljšanje postavljanja ili otklanjanja nedostataka u ovom zakonu jer to su, još jednom se vraćam, građevine koje se završe u jako kratkom roku gradnje i koje ne zahtijevaju čvrstu građevinu u smislu građevine što je obiteljska kuća ili ne znam, nekakva druga građevina. … [[Govornik se ne razumije]] ne čitam što kaže sve u prostornom planu. Znači, prostorni plan, uz njegove primjene odredbi itd. je isključivo u nadležnosti, ponovo se vraćam, općina i gradova i gđa. Magaš, državna tajnica, ovdje je prije dobro napomenula, kod izrade izmjena ili izrade prostornih planova, procedura traje godinu, dvije, svi se javno pozivaju da daju svoje mišljenje, da daju svoje prijedloge, bude javna rasprava, javni uvid i to stvarno traje i nakon svih provedbi, al doslovce svih provedbi i nitko ne sakriva izradu prostornog plana, niti izmjenu prostornog plana i svi mogu dat, evo ja sam nedavno završio izmjene i dopune PPU-a i isključivo pozivao ljude da dadu svoje prijedloge i tribine i sve organizirao i da ako iti malo primijete nešto što je, što ne može stajati u prostornom planu, što ruši i zdravlje i sve ostalo, je jednostavno ne može bit tu, a mjerenja su jako važna.

Prema tome, molim vas da kad već hoćemo nešto pametno, čvrsto donijeti, onda su zakoni o jednostavnim građevina, propisani svi oni elementi, svi oni koji se mogu gradit bez građevinske dozvole i zato kažem, apeliram na sve one moje kolege, gradonačelnike, načelnike koji imaju mogućnost, a imaju, da ne daju suglasnost na postavljanje atenskih stupova jer im to i ovaj zakon dozvoljava. Ukoliko nisu proveli ovo što sam prije rekao i na kraju cilog tog građenja se izdaje uporabna dozvola, ali prethodno je trebalo odraditi sve radnje, projektiranja, odradit izvođenje pod nadzorom itd. da bi se dobila uporabna dozvola. U ime predlagatelja intervencija kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo.

Teleoperateri imaju najveću dobit teleoperater, poglavito HT, najveću dobit u RH, 42%, u drugim državama 23% i ja ovim ništa ne tražim, nego da se ponašaju kao u državama odakle dolaze, ovim prijedlogom zakona. I to traže svi građani koji prosvjeduju pod postavljenih baznih stanica kao primjer na Radošiću gdje sam ja spomenio, gdje je prije 6.-7.g. mene, znači, osobno, mene policija zaustavljala da bi se prije nekoliko godina dokazalo kad je postavljeno da je bazna stanica postavljena nezakonito. Znači da je bazna stanica jedino u RH nema građevinske dozvole za bazne stanice teleoperatera. Još jedan podatak ću vam pročitati, al ovim bi, građevinskom dozvolom bi riješili da ne mora gradonačelnik i načelnik to rješavat, da ne more, nego jednostavno na cijelo teritoriju RH bi bilo isto, ako bi cijeloj EU i cijeloj Europi, čak u Srbiji i Crnoj Gori triba građevinska dozvola, čak, znači, van EU, ako u cijeloj EU triba građevinska dozvola, vi kažete jednostavnim građevinama, ja baš tražim da ne budu jednostavne građevine, a ja baš to tražim. Zašto? Jel zatražite registar, ja sam zatražio po pravu, temeljem prava na pristup informacijama od HAKOM-a, dobio sam informaciju da od 2014. do svibnja 2018. više od 400 jedinica lokalne samouprave podnijelo je zahtjev za naplatu prava puta, znači više od 400, a za samo 17% doneseno je rješenje il izdana dozvola da mogu naplatiti pravo puta. S obzirom da teleoperateri odbijaju plaćati, protiv njih su podnose lokalne samouprave i sudske tužbe, lokalne samouprave, to je teleoperater, to su teleoperater, jel ova Vlada kolega, ne ova, nego sve Vlade su pogodovale teleoperaterima, oduzele su nam ono što je bilo hrvatsko od naših građana u privatizaciji od, kako se je zvao ovaj predsjednik HT- Možda ste vi u replici, malo bolje, pa ćete pogoditi, znači, ona je opljačkana naša infrastruktura i sad se pogoduje teleoperaterima, znači, mogu vam navest 1001 primjer gdje građani prosvjeduju, pa evo u Varaždinu, vaša stranka organizira tribinu protiv bazne stanice koja je postavljena u naseljenome mjestu, 10. travnja je održana zajedno sa kolegama i kolegicama iz Udruge HUZEZ. Znači da mi jedino kao tijelo najveće u RH možemo donit ovim zakonom, ja se ne slažem s vama da mi ne možemo ništa, da ovaj moj prijedlog nema, ne, moj prijedlog samo piše ono što sve članice EU imaju. Jel zašto ima onda Finska, zašto ima Švedska, zašto ima Njemačka, zašto ima Francuska, zašto sve imaju građevinsku dozvolu moraju, a samo RH ne, to je ključno pitanje i jasno je to pitanje jer jednostavno kod građevinske dozvole malo teži je put, u RH dva mjeseca za postavit baznu stanicu, a većina ih se postavlja i brže preko noći kao što je primjer Radošić i brojne druge jel u registru ih nema dovoljno napisanih, nisu sve ni popisane i postavljaju se na dječje vrtiće, bolnice, bolnice, na kulturna dobra, ja vam mogu reći evo kad budete išli put Klisa vidjet ćete kolka je, kulturna dobra, ne mogu to u Njemačkoj napravit, znate, ne mogu i dajte mu onda logiku jednu zbog čega najveća dobit teleoperatera u RH 43%, a najmanja ulaganja, a najveća korupcija u RH od tog teleoperatera, što vam govori? Da ono što su naši stari i vjerojatno ste i vi uplaćivali onda telefone kad je tribalo u infrastrukturu, postao je stranac vlasnik, nitko nije dobio, znači, te dionice, od tih koji su kupili, nego su naši pogodovali da bi se dodvorili, kasnije su oni postali predsjednici, Mudrinić čini mi se da se zva, jel, kako li se zva, pogodovali i sad još imaju najveću dobit u RH.

Kolega Bulj, slažem se s vama u dijelu di je dobit, da je to trebalo drugačije regulirati i tu se slažem. Međutim, kod ovih drugih stvari u kojem se spominje cilo vrime u vašem prijedlogu dozvola, još jednom ponavljam, prostornim planom jedinice lokalne uprave je definirano di se može postaviti bazna stanica odnosno atenski stup. U prostornom planu, u mjerama i odredbama ako to, uzmite, pa pročitajte, pa ćete vidit, piše što zahtjeva jednostavna građevina kroz ovaj pravilnik? Znači, ništa ne može bilo tko odradit ukoliko nije poštivao prostorni plan, a u prostornom planu jedini koji imaju pravo nadzora na svom području su upravo općine i gradovi.

Nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite kolega Sinčić.

Međutim, vrlo bitna članka, ključna članka, prije nego krenem na svoju raspravu, samo ću spomenuti ovaj dio oko prostornih planova. Evo predstavnica Vlade, gđa. tajnica je govorila, da evo sve je u prostornim planovima, to se definira i ako se oni krše, onda inspekcija to ukloni, ne znam, valjda lupi se kazna, ne znam jeste rekli taj dio, slično govori g. Lončar, međutim, to u praksi nije tako. Kazne su inače stotine tisuća kuna od strane građevinske inspekcije, za onaj dio oko uporabnih dozvola i stotine tisuća kuna, ako se ne varam, čak do pola milijuna kuna za onaj dio sanitarne inspekcije koji se tiče zaštite od zračenja. A zašto tome nije tako? Zato što postoji iz vremena SDP-ove i HNS-ove Vlade iz 2012.g. Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, dakle, Uredba Vlade gdje stoji u čl. 9. antenski prihvati koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja i ova uredba je alibi, ova uredba je alibi za svaki pokušaj, dakle, uklanjanja ili pomicanja baznih stanica na temelju prostornoga plana. Mislite da nije bilo prijava inspekciji? Mislite da nije bilo sudskih tužbi za takve stvari? Ovo je sve njih srušilo, prema tome, toliko o prostornom planu, idemo sada, idemo sada redom molim vas samo bih još usput htio reći, da što se tiče sanitarne inspekcije, ona nema evidenciju, nema evidenciju koju bi trebalo vodit Ministarstvo zdravstva tj. zdravlja, to je taj upisnik o kojem sam govorio u replici, tako da uopće ne zna gdje je što jer upisnik ne postoji 6000 baznih stanica otprilike, oko 2000 po teleoperateru bi trebalo biti upisano u taj upisnika sa svim podacima, gdje, kada čestica, izmjereno zračenje i nakon 3 g. kad se mjeri, opet bi trebalo bit u tom upisniku, on ne postoji. I molila vas je pučka pravobraniteljica, godinama vas je molila objavite to, to su javni podaci, dajte građanima, da vide jel' mu ova bazna stanica, jel' mu ona bazna stanica, jel' protupravno tu ili nije, ne, vi u svojoj bahatosti, vi u svojem služenčadnosti, ne znam koju riječ da upotrijebim više a da ne bude a da ne budem kreativan, na sve to ignorirate. Idemo dalje na početak. Ključna razlika između građevinske dozvole i glavnog projekta je ono što sam spomenuo, dakle pita se susjede što misle o gradnji. Sada se to ne radi. Netko izgradi, imate primjer Marije Gorice, evo nije daleko od Zagreba, g. Lončar, odite tamo, mala općina na privatnoj parceli izgrađena je bazna stanica. Valjda su uvjerili vlasnika na način bolje da imaš ti na svojoj kući, na svojoj parceli pa da ne zrači tebe, bolje da zrači susjede i prosvjeduju se već dugo protiv toga, nikakvim alatom je nisu uspjeli do sada ukloniti. Zato nam treba građevinska dozvola, da ne kažem da ju ima cijela Europa, i ove nekakve priče da će to usporiti razvoj telekomunikacije, molim vas lijepo, po indeksu digitalne razvijenosti smo 27. ili ne znam koji, 26.

Opće stanje kad govorimo o ovoj problematici, o gradnji baznih stanica, može se okarakterizirati vrlo jednostavno, kao prvo, bespravna gradnja, imamo spore i skupe komunikacije, to nam isto govori indeks digitalne razvijenosti, imamo staru infrastrukturu, u našoj strategiji sve se zapravo temelji na upletenim paricama još uvijek. Imamo ogromne zarade teleoperatera kao što smo čuli, ugrožavanje zdravlja ljudi, zagađenje okoliša, jedno bezakonje i ono što je možda jedno od najgorih stvari, kartelizacija nečega što bi trebalo zapravo biti tržište. Umjesto da se teleoperateri natječu, oni se da, natječu u nekim segmentima ali kad se radi o baznim stanicama, tu se stvori jedan kartel koji ne da se uvede red. Naša analiza koju sam također spomenuo u replici, imam ju ovdje, analiza je to provedena na 106 nasumično izabranih baznih stanica u gradu Zagrebu. od 106 nasumično izabranih baznih stanica u gradu Zagrebu, tražili smo od nadležnih institucija da nam daju podatke koje su oni po zakonu morali imati, dakle od dozvola, od svih tih upisnika i svega onog dakle što je propisano, rezultati su porazni, dakle 69,82%, dakle otprilike 70% baznih stanica je napravljeno protupravno što znači ili bez građevinske dozvole dok je ona trebala biti ili bez prijave početka gradnje. Evo pišu ovdje iz Ministarstva graditeljstva, pipu iz grada Zagreba, kad im damo i sliku i katastarsku česticu i lokaciju, mi nemamo to evidentirano, nemamo to u registru, nemamo nikakvih podataka u tome, a ona je tu, pa nije virtualna i tako za 70% A da stvar bude još gora, uporabna dozvola, 90% baznih stanica uporabne dozvole nema. Totalni Divlji zapad. Analizi inače proširujemo, ne samo na cijeli Zagreb, nego na cijelu RH, to je opsežniji posao, kad ga završimo onda ćemo ga prezentirati javnosti, mogu slobodno procijeniti nakon svega ovoga što sam izučio da je stanje vrlo slično kao i u ovom nasumičnom uzorku. Idemo molim vas, na jednu od bitnih stvari u ovom cijelom procesu, ima na stranicama HAKOM-a, mislim da je mapiranje.com ili tako nešto, mapiranje.hr, popis, mislim da je i karta interaktivna, gdje je nekakvih ako se ne varam, 4700 mapiranih baznih stanica pa sam poslao upite našim teleoperaterima koliko tko ima baznih stanica, pa tako T-com ima 2060 kaže njihov direktor, za A1 znamo da ima oko 2000, za Tele2 još nisam dobio odgovor međutim uzimajući tu neku paralelu, ajmo reći da ih ima 6000 a u mapi ih 4700. Prema tome, izražavam sumnju da ih preko 100 fali u bazi a da stvar bude još gora, ispod svih tih podataka, imate čak ogradu HAKOM-a, HAKOM se ograđuje od podataka, kaže da nije odgovoran za te podatke a zašto nije HAKON odgovoran za te podatke koje je objavio na svojoj stranici? Zato što nisu njegovi nego ih je dobio od Telekoma i jednostavno ih je objavio, nije radio nikakve provjere tih podataka. Napomenut ću da prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, dakle radio-frekvencijska elektromagnetska polja, vjerojatno su kancerogena za ljude, to je njihova oznaka, kategorija 2B, to je napravljeno dakle na temelju istraživanja Međunarodne agencije za istraživanje raka, to je službeni stav od Svjetske zdravstvene organizacije s tim da se sad ide u reviziju toga statusa. Znamo da u određenim okolnostima elektromagnetska polja mogu biti štetna, zato na kraju krajeva imamo i Zakon o neionizirajućem zračenju koji ne obuhvaća samo dakle elektromagnetska polja nego i ultrazvuk odnosno zvuk tako da tražimo da se uvede red u svemu tome. Idemo dalje. Osim ovog djela koji se tiče gradnje, imamo onaj dio koji se tiče zdravlja, dakle tko se bavi tim djelom u Ministarstvu zdravstva, odnosno sanitarna inspekcija, ne bi vjerovali ali ipak je sanitarna inspekcija. Prema mojem upitu, a potaknut i djelovanjem pučke pravobraniteljice, tražio sam javne podatke, pazite sad, javne podatke sam tražio da mi se dostavi uvid podataka iz Upisnika elektromagnetskog polja, ministarstvo dostavlja odgovor kako slijedi, ovo jednostavno moram citirati. Citiram, odredbom članka 2. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja definirani su pojmovi i značenja koji su opisani u 25 točaka. Pod točkom 24 nalazi se definicija upisnika, a rok za upis podataka nije određen te je izrada upisnika u tijeku. Oke. Zakon iz 2010., pravilnik iz 2014. Prvo smo čekali 4 godine za pravilnik i sad već još 5 godina čekamo da dobijemo taj upisnik, no međutim, kaže dalje, s obzirom na dinamiku postavljanja novih baznih stanica, rekonstrukciju postojećih i uvođenja novih tehnologija, podaci kontinuirano podliježu promjenama. Radi se na pronalaženju adekvatnog informatičkog sustava koji će omogućiti optimalan način praćenje podataka. Drugim riječima, ako ja tražim sad nešto iz Registra udruga, oni meni odgovaraju, evo ne možemo vam to dati premda imate na to pravo, premda je javni podatak, premda mi to po zakonu moramo već 10 godina voditi, zašto vam ne možemo dati, zato što se još uvijek evo osnivaju udruge pa nemamo. Mislim to je nevjerojatno kakvo bezakonje, kakav nered u svemu ovome. Ljudi kojima direktno je možda i ugroženo zdravlje, koji žele znati, koji imaju pravo po zakonu propisano znaju, ne mogu doći do tih informacija i sramotne odgovore daje Ministarstvo zdravstva, a zašto daje takve odgovore? Zato što taj upisnik ne postoji. Taj upisnik ne postoji i ako on ne postoji, naravno da ne može niti sanitarna inspekcija postupati i kazniti po anteni po pola milijuna kuna svaki teleoperater, zato što on ne postoji, jednostavno nemaju na temelju čega pravno djelovati. Osim što se radi mjerenje nakon što se bazna stanica izgradi, da ne idem sad u cijeli proces od prvog do zadnjeg koraka kako postaviti baznu stanicu, nakon svake 3 godine bi se trebalo ponovno vršiti mjerenje i to novo mjerenje bi se trebalo upisivati u taj upisnik, ali pošto njega nema i tamo nitko za to ne zna niti ga valjda zanima, naravno da se niti to ne upisuje, prema tome, mi zapravo ne znamo je li neka bazna stanica, u onom času kad je izgrađena ili sada, je li ona u skladu sa zakonom, u skladu sa ograničenjima koje ima po zračenje ili nije. Totalni, totalna praznina, nitko ništa, kao radi se na softveru, ne znamo, i takvi jadni izgovori, a ljudi potencijalno stradavaju svaki dan.

Treba također napomenuti da što se tiče HAKOM-a, HAKOM u pravilu ne radi mjerenja. Radi ih iznimno. HAKOM iznimno radi mjerenja tako da niti s te strane nemamo garanciju da je sve u granicama. Najvjerojatnije to funkcionira na način, kažu mi ljudi iz sustava da, ono što teleoperateri kao investitori dostavi, HAKOM to malo provjeri taj proračun, ne ide na teren, ne mjeri nego provjeri proračun matematički, jednostavno se na to stavi potpis, proračunava se i razina na više točaka povećane osjetljivosti, to je, ako se ne varam točan termin. Znači umjesto da služi kao regulator, on služi kao ruter, kao prosljeđivač. Proslijedi jednostavno papire i zato vjerojatno tu dolazi ona ograda i pošto nije sam napravio mjere itd., nije autor tih podataka i mjerenja nego se ograđuje od njih, zato što su tuđe, naravno, kao što sam rekao na početku njihove interaktivnoj mapi. Ova problematika ne može se riješiti samo Zakonom o gradnji, mi smo, upravo danas na današnji dan, 8.5. predali u proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja, imam ga ovdje u ruci. Zahvaljujemo jednoj udruzi HUZEZ na kvalitetnoj suradnji i na velikoj pomoći pri njegovoj izradi, pri dizanju kvalitete života u RH. Unutra smo, među ostalim definirali da se ovim izmjenama precizira podjela područja izloženosti, dakle, posebno su propisi za mjesta gdje je dojenčad, djeca, maloljetnici, itd. Onda tražimo da se standardi dignu na skroz višu razinu.

Ovi iz 98. su jednostavno zastarjeli. Također, tražimo da se uvede posebno tijelo koje bi pratilo dakle, koordinacijsko tijelo za neionizirajuće zračenje koje je ukinuto prije više godina, valjda da ne bi bila prepreka ovom divljanju baznih stanica i na sve to, na sav taj nered koji postoji i bezakonje, sada se uvodi nova tehnologija, tehnologija nove generacije 5G. Sa skepsom pristupamo jednoj takvoj ideji. Tim više što je preko 200 znanstvenika potpisano peticiju da se odgodi cijela priča i evo, spomenut ću samo i članak, recimo iz Bruxellesa, iz Brussels Timesa gdje, evo ministrica nadležna za ta pitanja tamo tvrdi se odgađa uvođenje jer nova tehnologija ne može dovoditi već propisane standarde zračenja.

U ime predlagatelja, intervencija, kolega Miro Bulj.

Međutim, u ovome zakonu koji sam ja predložio, jednostavno je i ponovit ću vam još jednom. Građevinske dozvole za bazne stanice tribaju u svim državama EU i Europe, govorim i o državama vam EU kao što je Srbija i Crna Gora trebaju građevinske dozvole. Zbog čega su one ukinute građevinske dozvole koje su bile potrebne, ja ne znam tko je kome pogodovao i zbog čega. Činjenica je da imate primjer na Radošću gdje je protu, znači i protivno GUP-u Sinja i protivno ovaj suglasnosti gdje je postavljena bazna stanica, policija je blokirala, policija je morala stopirati, bili su prosvjedi, al ona i sada stoji i tek nakon 3 godine došlo je rješenje ovaj inspekcije, građevinske inspekcije za uklanjanje.

Mi kad govorimo o baznim stanicama, govorimo o antenskim stupovima i nije ovdje interes zaustaviti razvoj teleoperatera i naravno nama vrlo bitne mreže, znači našeg interneta, ne nego baš obrnuto. Ovim zakonom kojega sam ja predložio samo tražimo da se teleoperateri u Hrvatskoj ponašaju kao u državama odakle dolaze. I da ulažu i da plaćaju pravo puta to je drugi zakon, al da ulažu. Jel on kad ima građevinsku dozvolu on mora imati suglasnost susjeda. Ne može se dogoditi da po prozorom dječje sobe osvane bazna stanica na, u na ovaj čestici do nečije kuće, nečije stambene zgrade, dječjega vrtića, bolnica, zvonika, ne može. Znači, imamo na tisuće nezakonito postavljenih baznih stanica u ovome trenutku i one niču kao gljive poslije kiše, a ovo što je kolega …/nerazumljivo/… sad rekao da istina je da nema registra, da je Ministarstvo zdravlja svojim pravilnikom tribalo urediti i ove, smanjit ove granice zračenja to je nešto drugo, znači imamo cili spektar rješavanja ovoga problema kako uređeno u drugim državama. Međutim, prvi korak i osnovni korak je građevinska dozvola, vjerujte mi. Naravno i poštivanje GUP-a jedinica lokalne samouprave gdje ovaj teleoperateri nepoštivaju ni GUP. Jel znam evo u Sinju je 10 metara od kuće, a piše GUP-om da mora minimalno biti udaljen 50 metara od ovaj građevinskog zemljišta gdje je izgrađen objekat. Međutim, imao još jedan problem, šta, kojega zaboravljamo 2013. zdravstvena svjetska organizacija je kazala da je mogući uzročnik tumora jel je zračenje baznih stanica, elektromagnetsko zračenje. Znači, moguće uzrok povećanja broja tumora i neka istraživanja govore gdje su bazne stanice u krugu 400 metara da su povećana zračenja, govorim o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Da je povećan broj tumora, poglavito tumora mozga. Što znači nije ovo stvar za igrati se, mi moramo zaštititi naše građane, zdravlje naših građana, a u ostalom i prostor.

Zašto? Jer on mora znači raditi projektnu dokumentaciju, mora napraviti i platiti infrastrukturu struju, sve šta je potrebno i ne želi ulagati, njemu je puno jednostavnije to staviti na kulturno dobro koje je stvarno lipa tvrđava, Kliška tvrđava povijesna tvrđava da je na njoj bazna stanica koja strši. Znači i time mi prostor naš znači unakarađujemo, izgleda ružno.

U ime Vlade RH državna tajnica Dunja Magoš.

Pa ću vam i Zakonom o gradnji, jer mi imamo ograde u našim zakonima ako se donose propisi ili su na snazi propisi koji se i uređuju nekakva pitanja ona su uređena našim posebnim propisima, Zakonom gradnji i Zakonom o prostornom uređenju onda se primjenjuju naši zakoni, znači Zakon o prostornom i Zakon o gradnji. Pa tako kaže Članak 4. Zakona o prostornom uređenju, da stavak 3. odredbe posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona primjenjuju se u provedbi ovog zakona i provedbi donesenih na temelju ovog zakona ako ovim zakonom nije propisano drugačije. Znači, ono što sam rekla vezano za prostorno-plansku dokumentaciju i što je uvaženi zastupnik Lončar rekao da se sve definira prostornim planom i može se zabraniti prostornim planom i svaki glavni projekt mora biti izrađen u skladu sa prostorno planskom-dokumentacijom, to i dalje stoji. A što se tiče postupka izdavanja građevinskih dozvola, krivo je tu rečeno da da bi se izdala građevinska dozvola mora se dobiti suglasnost susjeda, ne, ni u onim zahvatima u prostoru gdje se izdaje građevinska dozvola nije potrebna suglasnost susjeda nego se vodi upravi postupak u kojem se obavještavaju neposredni susjedi o zahvatu u prostoru. Znači, preduvjet za izdavanje građevinske dozvole nije suglasnost neposrednih susjeda i htjela bih svakako ponovno naglasiti da lokacijska i građevinska dozvola u ovom slučaju što se tiče izgradnje antenskih stupova i antenskih zahvata se osigurava kroz glavni projekt, a glavni projekt mora biti izrađen u skladu sa prostornim planom, moraju se na glavni projekt ishoditi i potvrde na glavni projekt.

vaše izlaganje imamo dvije replike. Izvolite kolega Grmoja. Dakle, evo, uopće nismo dobili nikakve argumente u ovoj raspravi od strane Vlade, znači, od strane ministarstva i ono što smo tražili i što traži kolega Bulj je da se teleoperateri u RH ponašaju kao i u drugim zemljama EU. I znate što bi bilo dobro da s ove rasprave ponesete?

Ja se bojim da mi živimo u dvije različite države, međutim, nešto spaja te dvije države, a to je ovaj dopis vas prema nama gdje stoji, sektor lokacijskih dozvola nemaju izdanih lokacijskih dozvola na predmetnim katastarskim česticama.

Ja znam da će teleoperateri, ovo neće moći prihvatiti i ja znam da Vlada ovisi, sve vlade ovise o teleoperaterima jer je ogromna moć u njih, onim imaju svoje portale, oni imaju svoje oglašivače, ja sam svjestan da je ovo borba, ali ovo je borba, ja sam to bio i prije, znači nego što sam bio zastupnik i kao čovjek i kao građanin, zajedno sa svojim susjedima iz susjednih sela pokušavao zaustaviti tu pošast bahatosti teleoperatera jer su se ponašali kao da su iznad zakona. Znači, mi jednostavno ovdje imamo jednostavnu formulu. Ako vi tvrdite, Vlada da je sve u redu, zašto europske države ne prepišu vaš zakon? Najjači teleoperater je njemački, zašto Njemačka ... [[Govornik se ne razumije.]] oćete darovati Angeli Merkel kad dođe u Zagreb ovaj naš zakon i da ne treba građevinska dozvola za bazne stanice. Želite li to napraviti? Pa naravno da je smiješno jer se smijete, ali to je nemoguće uopće pogledati u lice jer točno će ona napisati kako se s njom ponašati. I tko će graditi kakvu infrastrukturu, naravno, malo ćemo je promicati, pa će biti razgovori i dogovori. Znači jednostavno jezikom govorim običnog čovjeka i nadam se, bez obzira što je ovo zadnja točka dnevnoga reda da će ljudi prepoznati ovu poruku. Ne tražim ništa više ovim prijedlogom zakona ni ja ni moje kolege iz Kluba MOST-a, nego ono što je u drugim država EU. Ja znam da je nervozan čak i tajnik ovdje u Saboru, da vrti glavom, ja znam da su svi nervozni zbog ovoga jer svi ovise od teleoperatera. On bi najsretniji bili da ovaj zakon nije predložen. I što je dobro? Dobro je što se ipak čuje glas u ovome Saboru i vjerujte da ovaj glas neće prestati. Bez obzira što nitko iz SDP-a nije došao, osim vas, uvaženi predsjedavajući, a vi ste bili ministar i vjerojatno znate odnose znate da sam ja u pravu i da se ne smije sa teleoperaterima igrati i hrabro i glasno. Ja sam razočaran što s ove strane, samo uvaženi kolega Lončar i ja, poštivam, bez obzira što nismo suglasni, što je on više stao na stranu da bude jednostavni građevinama i da se lakše postavljaju bazne stanice, ali je činjenica da najkraće godinu dana u drugim državama, pa čak u Njemačkoj 2 godine. Pardon u Francuskoj, 2 godine je potrebno za građevinsku dozvolu jer je to uređena država. Znači, ne samo to nego danas u Hrvatskoj mi imamo 690 puta dozvoljeno zakonsko moguće zračenje baznih stanica nego u Parizu, Beču i sličnim drugim gradovima EU. Znači u Gradu Zagrebu, u gradu Splitu, Sinju, Dubrovniku, Vukovaru, 690 puta je veće dozvoljeno zračenje uvažena gospođo, vi me demantirajte, na okruglom stolu ste bili pozvani svi vi ministarstvo, ja sam organizirao okrugli stol, zahvalio bih svima koji su došli, opet ponavljam, poglavito Hrvatskoj udruzi za zaštitu od elektromagnetskog zračenja, a izvan svega gđi. Ankici... [[Govornik se ne razumije.]] koja izniman trud ulaže u ovoj borbi i ja bih bio nepošten i nepravedan da se ne zahvalim toj gospođi i ta gospođa zaslužuje minimalno, a poznajemo se i prije nego što sam ja bio saborski zastupnik u nekakvim mojim aktivističkim aktivnostima kad smo organizirali tribine gdje su stručnjaci o ovome govorili i vi ste svjesni toga da ja govorim istinu. Ali mi nismo ovdje saborski zastupnici od Vlade. Zašto samo ne u Hrvatskoj nema građevinske dozvole? Ali, vjerujte mi, ova borba neće prestati. Ova borba će se razviti bez obzira što ste to stavili u ovaj sat i kada pozornost medija nije na vrhuncu, ali izaći će ovo u medije, vjerujte mi, bez obzira što kontrolirate preko teleoperatera jednostavno jer živite od njih i njihovog ... [[Govornik se ne razumije.]] i istina ne smije izaći na vidjelo, a tko je to sanjao prije 3, 4 godine da će se to govoriti na ovaj način u saborskoj govornici, ali ne zbog toga da mi zaustavimo teleoperatere, nego da oni ulažu u Hrvatsku, mislim, oni imaju dobit 42%, 43%, hvale se kolika je dobit. Oni se hvale koliko je u Hrvatskoj dobiti. Da je veća duplo nego u ostalim država EU. Kolega Grmoja je maloprije spomenuo crno brdo, isto ekološki problem, slično sam ja imao u svom cetinski kraj, mene su zbog toga zatvarali. Ista troska industrijska je trebala pristati uz rijeku Cetinu prije 10-ak godina, isto sam privođen, zatvaran, isto je, govorili su da je to zdravije odlagati tu trosku, da je to zdravo, jednostavno valjda jesti, gnojiti, da. Znači crno brdo, mi danas ćemo morati naša hrvatska država, Europski sud je presudio da ćemo morati platiti kaznu. Ja sam ovdje donosio to crno brdo smeće, zašto, ali nitko nije diga, digli su svi od tih ljudi ruke, tako i ovome slučaju. Digli su svi ljude, zašto? Tu žive ljudi srpske nacionalne manjine kod crnoga brda i ti ljudi su jednostavno ostavljeni sami sebe, ja sam im došao, ne Milorad Pupovac, kojem je rodno selo 50 metara, Milorad Pupovac postavlja kod, di je poginuo Blago Zadro provokativne, vaš koalicijski partner, vaš koalicijski partner provokativne reklame. Gdje je točno poginuo Blago Zadro. To je vaš koalicijski partner, nije otišao tim ljudima srpske nacionalnosti i pitao što dišete i kako dišete. Tako i u ovome slučaju. Da, vaš koalicijski partner. Točno na mjestu gdje je Blago Zadro poginuo.

Nego zbog te provokacije, gdje je čovjek branio domovinu, oni postavljaju taj plakat. I onda lažne suze, kao što ćete liti lažne suze na ovim teleoperaterima kad nam isele naše ljude jer odo ove dobiti koja je najveća u Hrvatskoj, ne ulože oni u Hrvatsku, teleoperater, nego u zemljama odakle dolazi i naravno, naši mladi ne mogu graditi ovdje kad dobit se ne ulaže ovdje, di će radit, moraju ić vanka, zato nemamo medicinskih sestara, zato nemamo liječnika u 2/

Ali neće mu ići dokle misli, neće. Stalo se u kraj i Sanaderu i drugim se stalo u kraj. Ja ga puno ne prozivam. Stalo je se jer hrvatsku narod će otvoriti oči jednoga dana, ja ne kažem da ću ja sjediti za ovom govornicom, za ovom stolicom i da ću govoriti za ovom govornicom, otvorit će se oči narodu, da ne radite u interesu naroda, ne vašom željom uvažena tajnice vjerojatno, vi morate slušati, nego željom interesnih skupina koje su hrvatsku državu uvele na koljenima u EU tako da ta zastava samo stoji da tu stoji a ne da je hrvatski narod ravnopravan. Sve smo morali poniziti, sve smo morali pogaziti, na vrijednosti Domovinskoga rata, na ljude koji su bil ključni sudionici u Domovinskome ratu, na ribara, na poljoprivrednika, na isključivi gospodarski pojas nismo, sad teleoperaterima građevinske dozvole ne smijemo, pravo služnosti ne smijemo naplatiti, znate o koliko se tu novca radi, o mnogo novca. O milijardama. Ali vas nije briga. Vi branite mišljenje Vlade, svjesni ste uvažena tajnice da niste u pravu. Svjesni ste da niste u pravu. Vi ponižavate hrvatski narod, vi ponižavate ovaj parlament. Vi ste oduzeli pravo, ova sad većina je oduzela pravo saborskim zastupnicima pravo govora. Smanjila je znači slobodu govora oduzevši im pravo stanki, pravo replika, brojne mjere se uvode samo da ne govorimo o ovome, jedino nam dozvolite na kraju dana ili kao zadnju točku dnevnoga reda. Ja bi na kraju samo poslao poruku, teleoperateri su u Hrvatskoj iznad zakona, do kraja ću se boriti da teleoperateri u Hrvatskoj se ponašaju kao ostali u državama Europe. s tim sam počeo a s tim ću i završiti makar ne sjedio ovdje i ne bio za ovom govornicom. Ja se njihovoga utjecaja u medijima ne bojim a vi se gospodo iz HDZ-a bojite i vi iz SDP-a se bojite utjecaja medija jer teleoperateri su oni koji im plaćaju, oglašavaju i bojite ih se i to je jedini problem, vi se bojite stati iza naroda zbog utjecaja teleoperatera, zbog utjecaja Angele Merkel, zbog utjecaja i dodvoravanja. Ja vas pozivam još jednom, zaštitite interese naroda, ne gledajte samo PR i što će pisat o vama njihovi portali i njihove novine. Oni su se sebi napunili džepove dok su našu djecu potjerali vanka, dok su iseljavali. Uzeli su nam sve, od telekomunikacija do luke gdje smo uvozili, Gaženica gdje smo uložili 2 milijarde i 300, Turcima smo je dali za 30 milijuna kuna na 20 g., toliko dva kafića vrijede u Zagrebu. Izdali ste sve šta ste mogli izdat samo da bi se dodvorili medijskim oglašivačima, medijima i stranim teleoperaterima. Morali ste uhiti, locirat, transferirat, isporučit sve hrvatske generale, 17 šlepera ste morali kad smo ušli u EU poslat dokumenata umjesto 18 u Haag. Izrugivali ste se sa svetinjama. I sad vaš koalicijski partner Milorad Pupovac, ja ga pozivam da kaže gdje je dr. Šreter? Ne samo da ovo što kradete Hrvatsku nego postavlja jumbo plakat gdje je poginuo Blago Zadro. Sve vrijednosti ste pogazili trgujući ovim hodnicima. A sve u režiji Vladimira Šeksa, Budimira Lončara, to je njihova generacija koja upravlja Hrvatskom, ovo je njihova generacija. Predsjednica države je iz njihovog inkubatora. Svi oni upravljaju Hrvatskom. Ništa se nije promijenilo, isti sustav je. Kad je MOST govorio da je ključni problem da se javnosti pokažu arhivi, da se otvore i da se napokon izađe istina na vidjelo i da se više o tome ne priča, vi ste zaštitili ljude i ti ljudi upravljaju Hrvatskom. Predsjednik Sabora je iz diplomacije, Predsjednica, bivši premijer, sadašnji premijer, a Miro Bulj je čoban, jesam čoban i ne stidim se. Ali ja kad sam imao 19 g. išao sam di je trebalo ić sa drugim ljudima a Andrej Plenković da je bila Albanija ili Makedonija ili Jugoslavija, on bi bio ovo što je sada, on je pod staklenim zvonom i svi oni iz istoga su inkubatora, Budimira Lončara, Vesna Pusić i ovi, sve je to isto. I to narod mora znat. I zato nemate snage i hrabrosti kazati da teleoperateri u Hrvatskoj se moraju ponašati kao u drugim državama EU-a i ništa tu nema, to je logika, to nije čak pitanje nešto protiv teleoperatera ili šta su oni strani teleoperateri nego je to pitanje logike. To je logika. Ako cijela Europa pa čak iz države van EU-a trebaju imati građevinske dozvole, pa gospodo, pa dajte mi jedan razlog zašto ne građevinska dozvola. Što im se morate dodvoravati. Što je vama bitnije što će reći Angela Merkel u Zagrebu, ona će reći, naravno da će vas hvaliti kad ima najveću dobit u RH, šta ima hrvatski narod od toga? Šta ima hrvatski narod od toga? Pa INA-u ste dali Mađarima, zabili ste zadnji čavao u godinama, od bijelih noći nadalje. Šta ćete ostaviti našoj djeci na ovaj način? pa ovo je više nego sramotno ako ne prihvatite ovaj zakon i dolazite braniti mišljenje ove Vlade, nek dođe premijer Plenković branit, nek on dođe, lola branit, sa svojim koalicijskim partnerima kojih nema ovdje i zato još jednom hvala Živom zidu, hvala mojim kolegama iz MOST-a, hvala i vama predsjedavajući što ste tu jer morate biti a nije vam lako, hvala vama kolega Lončar što ste došli bez obzira što se nismo složili a svima ostalim poručujem im da će se stati ovome u kraj i da će inkubator koji je te figure postavio a koji se vuče iz Jugoslavije, koji je postavio sve te ljude, da će jednog dana i tome doći kraj, ne s tim nego jednostavno njih nije briga, bilo Beograd, bilo Budimpešta, bilo Bruxelles, bilokoji drugi grad, njima je bitno da su u uslužni slugana a ne da su u službi hrvatskog naroda i hrvatskih interesa. Izvolite kolega Panenić. Poštovani kolega Bulj, nakon ove rasprave pažljivo sam bio slušao i vas kao predlagatelja, isto tako i one koji podržavaju prijedlog i one koji su protiv ovoga prijedloga ali ono što još jednom možda za kraj svima pojasnit da im razjasnim. Do sada po onome što ste vi zastupali, zapravo građani, pogotovo oni koji su u blizini tih odašiljača nisu imali pravovremenu informaciju da će se odašiljači ostaviti. Sve je možda zakonski bilo ali nije bilo jasno ljudima da se to događa. Da li sada mogu građani očekivati ako Vlada je protiv ovoga da će svi tamo gdje se postavljaju, točno znati da se odašiljač postavlja, u kojoj blizini je njih, da li oni se trebaju složiti s time ili ne trebaju i da je dovoljno da neki načelnik ili gradonačelnik negdje napravi u prostornom planu, tu će biti odašiljač, nitko to nije znao i odjedanput odašiljač se pojavi kao npr. na stanovima dužnosnika ovdje u gardu Zagrebu. Izvolite kolega Bulj. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Izvolite. Vi se isključite a vi se uključite, hvala. Hvala lijepo.

Oni ne žele, dapače, u slučaju Radošića ili ... [[Govornik se ne razumije.]] u slučaju Radošića oni su nas 2014. g. u biti zvali su policiju na nas da bi se nakon 3 g. dokazalo da je nelegalno postavljena i već godinu i pol dana stoji nelegalno postavljena, znači već godinu i pol, ali to je nakon što smo pritužbe pisali i vlasnik najbliže parcele tj. kuće di živi, godinu dana su pisali pritužbe i ne žele ju skinut, zašto? Gdje im god padne na pamet, postavljaju bazne stanice, na kulturna dobra jer ne žele ulagati u infrastrukturu, bolnice, vrtiće, di im padne napamet, zbog čega?

A što se tiče Budimira Lončara, i vaše kolege, nikada u životu, se nismo slagali i nikada nismo se fizički vidjeli u životu.

Ne znam što ste shvatili osobno, ali činjenica da je Budimir Lončar tata Božidaru Kalmeti, ali vi ste u toj struji, jednostavno, oni su to vrlo taktički dobro podijelili na lijeve i desne i oni upravljaju sustavom i vi znate da je Budimir Lončar, Stipe Mesić, Kalemta, da su oni nerazdvojni, da idu dole, idu najfinije osušene pršute i da to naručuju. A vi ste samo dio toga sustava i niste možda svjesni da imate utjecaj baš Budimir Lončara, preko Kalmeta koji je Gaženicu izgradio, koji je 2 milijarde kuna, u biti dao je Turcima u sredini Hrvatske i to je bol. To je ona iglica u srce Hrvatske, centralni Jadran, luku u Zadar Gaženici koja je bila potrebna, dapače, je dana Turcima za 20, 30 milijuna na 20 g. to je katastrofa.

Time zaključujem raspravu o prijedlogu Zakona o dopuni Zakona o gradnji, prvo čitanje. Sutra nastavljamo u 9,30 sati sa Izvješćem o radu Pravobraniteljice za djecu za 2018. g. Samo da vas podsjetim, da je izvještavanje o amandmanima u 14,00 sati, a glasovanje vam je u 18, Želim svima ugodnu večer i to je to.